Poštovane gospođe i gospodo zastupnici, otvaram 7. sjednicu Hrvatskoga sabora i sve vas srdačno pozdravljam.

Ovom sjednicom započinje redovito zasjedanje Hrvatskoga sabora koje prema odredbama Ustava RH i Poslovnika Hrvatskoga sabora započinje 15. siječnja i završava 15. srpnja.

Ima li primjedbi na zapisnik? Ako nema primjedbi utvrđujem da smo usvojili zapisnike 5. i 6. sjednice Hrvatskoga sabora u predloženom tekstu. Prelazimo sada na utvrđivanje dnevnog reda sjednice. Uz poziv za sjednicu primili ste i prijedlog dnevnog reda, Konačni prijedlog dnevnog reda dostavljen vam je elektronskim putem. Naglašavam da su nove točke predložene u Konačnom prijedlogu dnevnog reda tiskane debljim slovima. Te točke nije sadržavao Prijedlog dnevnog reda koji ste primili uz poziv. U Konačni poziv dnevnog reda uvrstio sam još 13. novih točaka pod rednim brojevima: 1., 10., 11., 17., 18., 24., 25., 32., 33., 42., 43., 44. i 72. To su Izvješće predsjednika Vlade RH o održanim sastancima Europskog vijeća u 2017. godini. Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o obrani. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama RH. Konačni prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Konačni prijedlog Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja. Prijedlog zakona o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte. Konačni prijedlog Zakona o upravnoj inspekciji. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Izvješće o uredbama koje je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti. Izvješće o uredbi koju je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti. Izvješće o provođenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu RH za 2015. i 2016. godinu za potrebe nacionalnih manjina i Poslovnik pravobranitelja za djecu. Članak 227. Poslovnika određuje da se najprije odlučuje o prijedlogu da se pojedini zakon donese po hitnom postupku. Molim uključite se radi provjere kvoruma.

Utvrđujem da imamo kvorum i možemo pravovaljano odlučivati. Poslovnika odlučiti ćemo o prijedlozima zakona za koje predlagatelj predlaže donošenje u hitnom postupku. To su točke: 5., 6., 7., 9. i 67. iz Konačnog prijedloga dnevnog reda. Dakle to su: Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU i njezinih država članica s jedne strane i Islamske Republike i Afganistana s druge strane, s Konačnim prijedlogom Zakona. Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade RH i Vlade Rumunjske o uzajamnom pružanju potpore države domaćina sa Konačnim prijedlogom Zakona. Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade RH i Vlade RH Kazahstana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak s Konačnim prijedlogom Zakona. Prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o stabilnosti i koordinaciji i upravljanju u ekonomskoj monetarnoj uniji između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske i Kraljevine Švedske s Konačnim prijedlogom zakona i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doplatku za djecu sa konačnim prijedlogom zakona. Ima li tko od zastupnika primjedbu na primjenu hitnog postupka kod donošenja ovih zakona? Ako nema primjedbi, utvrđujem da je prihvaćen prijedlog za provođenje hitnog postupka sukladno članku 205. Poslovnika. Pisanih prigovora na dnevni red koji sam predložio uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika smatram utvrđenim. Sukladno članku 225. stavak 4. Poslovnika, prigovor se sada može podnijeti samo na one točke koje nije sadržavao prijedlog dnevnog reda upućen uz poziv za sjednicu. Ima li tko od zastupnica i zastupnika prigovor na uvrštavanje točaka 1., 10., 11., 17., 18., 24., 25., 32., 33., 42., 43., 44. i 72. konačnog prijedloga dnevnog reda koji nije sadržavao prijedlog dnevnog reda koji ste dobili uz poziv za 7. sjednicu? Ako nema prigovora, utvrđujem da su i ove točke uvrštene u dnevni red 7. sjednice. Ovime smo gospođe i gospodo zastupnici, utvrdili dnevni red. Sukladno članku 205. stavku 2. Poslovnika, ja bih sada trebao objaviti taj utvrđeni dnevni na odgovarajući način, predlažem ako ste suglasni da ga ne čitam u cijelosti nego mi dopustite da objavim da je utvrđeni dnevni red onako kako sam ga predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.

Zapravo jedino su bitni problemi koji tiču pojedinaca zato što im oni zagorčavaju život i čine od njih zapravo nesretne osobe. Uzet ću kao ilustraciju velikih problema npr. problemi između država, problem Piranskog zaljeva koji uzimam samo zato izazivam malo pažnje ali nije to pitanje koje ću vam postaviti. Problem Piranskog zaljeva npr. za neke zemlje je irelevantan i karikaturalan dok za nas je ipak važan, a za Sloveniju je presudan. Zato što na obali tog bokuna mora u Piranu je rođen Guiseppe Tartini, a Guiseppe Tartini je jedan od najvećih svjetskih kompozitora. Konzervatorij u Trstu nosi u njegovo ime, na tom konzervatoriju idu mnogi Istrijani i Hrvati i Talijan i oni su gotovo redovito stipendirani od talijanske države ili to plaćaju iz svog džepa. Oni se vraćaju za razliku od onih drugih koji studiraju ovdje i onda idu u Irsku. I kada se vraćaju nailaze na probleme. Agencija za znanost i visoko obrazovanje priznaje im visoko stručnu spremu ali ministarstvo posredstvom nadležnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita ne da im rješenje o regularnoj profesiji.

Hvala vam lijepa. Izvolite ministrice. Cijenjene zastupnice i zastupnici, predsjedniče hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Slažem se da je zapravo osobno pravo i ostvarivanje tog osobnog prava nešto što stvarno moramo dobro regulirati i paziti da se u različitim labirintima zakonskih propisa, regulativa i pravilnika ne izgubi to pravo koje treba ostvariti svaki čovjek, ovdje konkretno ako sam ja dobro razumjela je pravo na rad u RH za nekoga tko je završio ako sam opet dobro razumjela studij izvan RH, konkretno u Italiji. Ukoliko govorimo o reguliranim profesijama a profesija odgojitelja, nastavnika ili stručnog suradnika zapravo pripada, znači je na popisu reguliranih profesija, onda tu imamo dosta opsežnu zakonsku regulativu, prije svega Zakon o regularnim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija koje smo donijeli 2013. godine prilikom pristupanja RH EU-u da bi smo se uskladili sa regulativom o reguliranim profesijama. U RH ako govorimo o umjetničkom obrazovanju, odnosno pravu na rad u područjima, a nastavnici učitelji u umjetničkom području, regulirano je i Zakonom o reguliranim profesijama i poznavanju kvalifikacija, ali isto tako i Zakonom o odgoju i obrazovanju osnovnim i srednjim školama i treće Zakon o umjetničkom obrazovanju.

Ovdje konkretno, kada govorim o umjetničkim studijima, Ministarstvo znanosti, znanosti i obrazovanja i tu prijedlogom povjerenstva, ministra, odnosno, ministrice zadužene za taj resor, donosi riješena vezeno uz pravo na rad u školama ili u predškolski ustanovama. Ovdje povjerenstvo zapravo daje prijedlog koje može biti trobostan. Znači može biti da se daje direktno pravno na rad, da se uskraćuje pravo na rad ili da se traže neki dopunski uvjeti. I ja nažalost, evo, tu se slažem s vama, sam zatekla situaciju, da je dosta tih predmeta bilo negdje između. Znači tražilo se nešto dopunsko. Mi, naravno, te postupke revidiramo i svakako ćemo donijeti jasniji pravilnik, tako da oni koji traže to pravo, mogu znati što slijedi, i tu vam zahvaljujem na pitanju. Međutim, ono što bi sada istaknula je da mi osim ove dosta zakona i pravilnika koje tu tematiku reguliraju, stvarno moramo pristupiti zajedničkom instrumentu, a to je kvalifikacijski okvir, koji će nam omogućiti nama u Hrvatskoj, da preko instrumenata europskog kvalifikacijskog okvira i preko usklađivanja na razini kvalifikacija, a ne u uspoređivanju studijskih programa, priznamo to pravo na rad i u profesijama koje su regulirane, ili koje su na onom našem popisu koje je donijela Vlada vezano uz regularne profesije.

Izvolite komentar, poštovanog kolege Furia Radina. Ja bih vas molio, ministrici, zato što su njihove diplome ekvivalentne sa bolonjskim. I to po talijanskom zakonom, jer tamo je to regulirano. Ti ljudi su završili pripravnički staž, platili dokumentaciju, platili dodatne seminare, koje vjerojatno služe samo da se nekog zapošljava, i nakon toga, će njihova sudbina, ako se ne potrudimo, biti da završe na zavodu za zapošljavanju. Osim toga, program Vlade predviđa upravo takvu stvar u dijelu koje smo mi prijavili kao nacionalne manjine. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na drugo pitanje, poštovanog zastupnika Tomislava Žagara, koji pitanje postavlja ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Hrvatska poljoprivreda se nalazi u teškom stanju. Pada nam ono sve što ne smije padati, raste sve što ne smije rasti, uvozimo sve što ne bi trebali uvoziti, izvozimo sve što ne bi trebalo izvoziti. Pa tako smo ove godine izvezli soje u iznosu od 108000 tona u susjednu državu, koja će tu soju preradit i na njoj će zaraditi znatnu dodanu vrijednost. S druge strane u žitnici Slavonije, imamo slučaj da uvozimo pekarske proizvode. Vi danas, možete slobodno u Slatini kraj silosa proći, ne morate se osvrnuti ili gledati gore da vas ptica ne pokaki, jer više ptica na tom silosu nema, nema više ni pšenice. Dakle, trendovi u poljoprivredi nisu dobri. Ključan problem koji ste i vi istaknuli je raspolaganje poljoprivr3ednim zemljištem. I tu vidimo zapravo odgovor na to pitanje, nam daje odgovor o budućnosti hrvatske poljoprivrede.

Oko 50000 hektara a preko 50000 čestica. S duge strane neuređenost poljskih putova, ne uređenost kanala, to su sve problemi koji se javljaju vezano uz poljoprivredno zemljište. Da bi se poljoprivredno zemljište stavljalo u funkciju, razvoja poljoprivredne proizvodnje i podizanje njene konkurentnosti. Posao ministra nikako ne bi trebao biti razvijanje političkih mehanizama, bez kontrole, uz uspostavu, sve većega administrativnih kapaciteta, a da na kraju to zemljište ne bi bilo po funkciji. I sad moje to konkretno pitanje. Zašto, ako već ukidate Agenciju za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, zašto napuštate informacijski sustav, koji bi mogao omogućiti i kontrolu, tko s koliko zemljišta raspolaže, kontrolu provođenja gospodarskih programa i na kraju s kojim bi se mogao uspostaviti [[Upadica: Hvala vam.]] transparentno provođenje javnog natječaja. Izvolite ministre Tolušić. Prije svega lijep pozdrav svima, poštovanom predsjedniku Sabora i svim ostalim saborskim zastupnicama i zastupnicima. Mom dragom uvaženom kolegi gospodinu Žagaru i mom susjedu moje županije, ali prije svega, hvala na podršci onome što radimo. Slažemo se da su nam problemi apsolutno ti koji ste i vi naveli i to je ono što Ministarstvo poljoprivrede pokušava razriješiti. I jedan od načina rješavanja tih problema je upravo i novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji pokušava ubrzati dodjelu poljoprivrednog zemljišta, koji vraća mehanizme kontrole, pri to j dodjeli, zadnjih 5 g. pri samoj dodjeli poljoprivrednih zemljišta, nije bio uključen DORH, prije do 2012. je bio. Imali smo svega i svačega, vraćamo domicilnost, znači vraćamo raspolaganje našim domaćim OPG-ovima, da OPG u Novoj Bukovici dobije zemlju a ne netko drugi i sve druge stvari koje radimo. Kad govorimo o informatičkom sustavu, mi ne napuštamo ništa.

2,4 milijuna kuna su potrošena da bi se nešto napravilo, nije se napravilo ništa. I to je jedini razlog zašto Ministarstvo poljoprivrede takve stvari neće uzimati u obzir. I ja očekujem da ćemo se ovim zakonom i sa svim mjerama koje poduzimamo sa većim trošenjem novca iz Programa ruralnog razvoja imati 2018. nadam se u 2019. puno više farmi, puno više trajnih nasada, puno bolju mehanizaciju, efikasniju konkurentniju hrvatsku poljoprivredu. Izvolite komentar, poštovani kolega Tomislav Žagar. Hvala. Nisam zadovoljan odgovorom iz jednostavnog razloga, kad spominjete ja se slažem neka istraži Državno odvjetništvo što se događalo sa nabavom informacijskog sustava. Međutim, to nije argument da se informacijski sustav odbaci. Vi ste član Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu, tu je i predsjednik toga Vijeća. Mi imamo Državni ured za digitalno društvo, razvoj digitalnog društva. Mi se ne možemo tako olako odreći sustava ili uvođenja sustava koji će omogućiti transparentnu dodjelu poljoprivrednog zemljišta koji će omogućiti u svakom trenutku da se spriječe malverzacije. Vi znate kao ministar sigurno i ja to znam, da postoji puno zemljišta poljoprivrednog u RH u vlasništvu države koji u ovom trenutku ne obrađuju poljoprivrednici koji ga imaju u zakupu. Ono je dano u podzakup. Povezivanjem svih institucija kroz informatički sustav bi se te stvari otklonile. I na kraju kad govorimo o natječaju, natječaj bi se sigurno mogao, neka to rade jedinice lokalne samouprave, ali neka imaju podloge, neka imaju informacijski sustava sa kojim će moći transparentno to raditi. I na kraju krajeva o kojem ćete vi kao ministar znati koliko je ugovora potpisano i koliko je naplata ugovora. Ja vas nisam, nisam vam mogao postaviti dva pitanja, ali imat ćemo priliku, bit će tu rasprava, da mi odgovorite koliko sad u ovom trenutku ima dugova prema nenaplaćenom zakupu poljoprivrednog zemljišta. Ti se dugovi godinama gomilaju. Ima li ministarstvo u tome konkretne uvide? Vi dobijete iz FINA-e podatke, onda ne možete povezati uplatitelja sa nastalom obvezom. To su sve problemi koji se mogu rješavati pomoću informacijskog sustava. Poljoprivredno zemljište je izuzetno važan resurs i njemu se treba ozbiljno pristupiti, nadzirati i na kraju ćemo onda imati vjerojatno i pomicanje ili preokretanje ovih trendova koji u ovom trenutku nisu nikako dobri. Možemo reći ovako slikovito za poljoprivredu, da smo bolje plaćeni nego što smo svirali. Treće pitanje je poštovana kolegica Grozdana Perić, upućuje ministru financija Zdravku Mariću. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, ministrice i ministri. Moje pitanje upućeno je ministru financija, gospodinu Zdravku Mariću. Naime, u posljednje vrijeme neki oporbeni zastupnici ne mogu nikako prihvatiti činjenicu da je u zadnjih godinu dana došlo do smanjenja javnog duga, da imamo rast BDP-a, da su smanjeni i niži troškovi za kamate kod refinanciranja cestarskih dugova, da je isto tako došlo do povećanja kreditnog rejtinga i da to proizlazi zapravo iz činjenica, a ne iz nikakvih friziranja podataka. Isto tako začuđuju zapravo izjave kojim se prihodi od EU sredstava zapravo ne žele prikazati, odnosno smatra da se ne trebaju prikazati u realizaciji državnog proračuna, iako je to činjenica da se prikazuje samo do visine stvarno ostvarenih rashoda, dakle neutralno utječu na sam proračun. Dakle, poštovani ministre molim vas još jedanput da nam pojasnite i kažete kakvi su trendovi u javnim financijama i kakvo je recentno stanje javnih financija. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici, poštovana zastupnice Perić hvala lijepo na pitanju. Kratak odgovor na početku. Dakle, stanje i trendovi javnih financija su Hrvatska iz proračuna poreznih obveznika troši onoliko koliko zarađuje. Dakle, nakon dugo vremena doveli smo se u situaciju da, ja bih rekao realnim i racionalnim planiranjem, a pogotovo odgovornim izvršavanjem proračuna dođemo upravo u takvu situaciju. Dakle, protekle dvije godine, dvije godine za redom bilježimo bolje od očekivanja rezultate iz samoga proračuna državnoga, izvanproračunskih korisnika, lokalne samouprave, a naravno sve se to onda reflektira i na ukupnom rezultatu javnoga duga. U ovom trenutku imamo samo preliminarne podatke za 2017. godinu. Konačne i službene podatke će napraviti i kompilirati Državni zavod za statistiku.

Dakle, identična metodologija, ništa se nije promijenilo u tom smislu i sve ono onako kako je propisano RH kao punopravna zemlja članica vodi, knjiži i kao takvo evidentira. Ipak prema ovim preliminarnim podacima mi smo iz vlade dakle istupili javno i rekli da prema svim podacima s kojima raspolažemo vidljiv je značajno bolji od očekivanja izvršenje državnog proračuna. Također se vidi napredak i u izvršavanju proračuna izvanproračunskih korisnika, a kada se doda i lokalna samouprava prema europskoj metodologiji možemo konstatirati da smo proteklu godinu završili ne samo sa balansiranim proračunom, izbalansiranim, nego čak i u suficitu. Dakle, ostvarili smo višak prihoda nad rashodima.

Dakle, sa 82 i pol na nekakvih 88% prema našim projekcijama i to je nešto što su prepoznali ja bih rekao većina i domaće javnosti, stručne, financijske, a možemo definitivno reći i međunarodne.

Mi smo kao Vlada već na samom početku našeg mandata vrlo jasno komunicirali da je nama cilj u što kraćem roku se vratiti u investicijsku zonu i zonu investicijskog rejtinga čime ćemo između ostaloga doprinijeti da se dalje smanjuju rashodi za kamate. U protekle 2 godine, gotovo 2 milijarde kuna su rashodi za kamate smanjeni, međutim oni su i dalje visoki i dalje na tome radimo da odgovornim upravljanjem javnog duga uz državni proračun uzmemo u obuhvat i širi obuhvat opće države, dakle poglavito cestarski sektor, odnosno sektor autocesta i cesta ali i ostale kojima ćemo omogućiti da dođu do prijeko potrebnog kisika, naravno za funkcioniranje da kamate budu čim niže a naravno da javne financije budu čim zdravije i održivije. Dakle možete računati i to smo, o tome smo razgovarali kod prijedloga proračuna za 2018. da ćemo tim trendovima i takvim načinom promišljanja nastaviti.

Zahvaljujem ministre, dakle cilj svima nama je da imamo što kvalitetnije podatke, da isto tako rezultatima pokažemo ono što želimo napraviti. Isto tako jako je važno da se vrati povjerenje u ono što činimo i vi što činite kao Vlada da na taj način i investicije i investicijski ciklus započne a time možemo onda postići svi zajedno puno više. Dakle dio stručne javnosti kaže ovo je rejting koji se naručio i platio. To je zaista neodgovorno reći jer onda što smo platili da se rejting spusti u kontra pitanju bi mogli reći. Dakle ono što pokazuju brojke mora biti zaista vjerodostojno i na taj način možemo samo vratiti povjerenje investitorima i građanima.

Poštovana ministrice znanosti i obrazovanja, akcijski plan i e-savjetovanje za kurikulum nastave informatike traje do 4. veljače ali se, izvješće se očekuje negdje 5. ožujka. Ali se sa edukacijom 78 budućih edukatora informatike počelo pa se postavlja logično pitanje koji je sadržaj njihovog stručnog usavršavanja kada je tek otvoreno e-savjetovanje u kurikulumu informatike. I koje su njihove kompetencije za rad sa djecom u dobi od 11 i 12 godina, 5. i 6. razred osnovne škole? Istovremeno ste rascjepkali nabavu 3333 računala na 213 jednostavnih nabava, postupaka nabave koje provode škole umjesto da ste po mom skromnom mišljenju proveli jedinstven natječaj po javnoj nabavi i time postigli određene bonuse i vrlo vjerojatno postigli i veći broj računala nego što je to sada slučaj jer se radi o vrijednosti od 9 milijuna 999 tisuća 999 kuna. Hvala lijepo. Molim ministricu za odgovor, izvolite. Hvala vam i na pitanju. Poštovani zastupniče, ja moram kazati da je uvođenje obavezne informatike u hrvatske škole nešto što je stvarno imperativ jer živimo u 21. stoljeću. Isto tako moram kazati da država nije ulagala u školsku opremu, računala u školama 10-ak godina. Naravno to su trebali činiti osnivači. Neki to jesu činili a neki to nisu činili. To smo dobili kao rezultat upitnika kojeg smo poslali prema školama i koje je obradilo Povjerenstvo za informatiku koje je osnovano na razini ministarstva i u kojem sjedi 23 ljudi koji predstavljaju fakultete, HAZU, škole, ministarstvo i obradili su te podatke i pokazalo se da dobar dio škola nema uvjete, ne samo za uvođenje obavezne informatike nego nema uvjete za izvođenje nastave bilo kojeg predmeta koje zahtjeva bilo kakvu opremu i određene digitalne vještine. Što se tiče nabave koju vi spominjete, nabava računalne opreme u 2017. godini za tu nabavu osigurano je u rebalansu državnoga proračuna 10,5, dakle 10,5 milijuna kuna, znači 10,5 milijuna kuna. I u toj nabavi, znači u toj, za ta osigurana sredstva ideja je bila da se za one škole koje nemaju niti minimalne uvjete, znači niti minimalne uvjete ne samo za nastavu informatike nego za dakle niti jednu računalnu učionicu sukladno broju učenika koje u školi jesu da se u tim školama izjednače minimalni uvjeti što bi značilo da su škole dobile uputu da znači provedu javnu nabavu sukladno, znači pravilnicima koje imaju na način da sebi osiguraju minimalne uvjete. Što znači da su mogli nabaviti stolna računala, prijenosna računala ili drugu opremu koja im je bila potrebna. I u tom smislu nije se išlo na objedinjenu javnu nabavu nego je tih 10,5 milijuna kuna posebno odlukom a temelju javnih objavljenih kriterija i rang lista škola dostavljeno školama. Škole su dobile od 9, dakle minimalno 9 pa do nekih 60 tisuća kuna koje su mogle za tu namjenu potrošiti. Ove godine imamo osigurano 26 milijuna kuna u proračunu koje ćemo naravno, znači sukladno opet odlukama i sukladno potrebama škola opremiti idućih 450 škola.

I mi smo pozvali i škole i vijeće roditelja da se o tome očituju. Jedino što nije bilo predviđeno, da u 5. i 6. razredima bude obavezna. Nakon toga je bila javna rasprava. Nakon, toga smo poslali na međunarodnu recenziju, gdje smo dobili odgovore, znači, 3 međunarodna priznata recenzenta i unaprijedili smo taj kurikulum. Također, smo ugradili znači u taj kurikulum ono što je bila napomena, odnosno, naša preporuka koju smo dobili od HZU-a, i u ovom trenutku mi naravno da možemo provoditi edukaciju. Svi drugi nastavnici, učitelji informatike su u školama i svi se mogu uključiti, čak i oni koji jesu trenutno na burzi ili su na završnim godinama nastavnički fakultet. Izvolite. Oprostite. Sigurno da ne dovodim u pitanje vašu nadležnost koja je određena zakonom vezano za program nastave, odnosno, kurikuluma. Ako se to radi o ferovcima ili ne znam, sličnim strukama, onda ne bi bilo problema. Ali, ne znam, kako ste ih uopće izabrali. Da li je bio javni poziv? S druge pak strane, ove godine, imate 26 milijuna kuna za računalnu opremu. Pa nećete valjda opet provesti postupak jednostavne nabave? Imate dobar primjer, sada, evo transparentnog, poštenog, javne nabave za Pelješki most. Najpovoljnija ponuda 6 stotina milijuna kuna. Vi na ovih 26 milijuna kuna, prema uobičajenoj trgovačkoj praksi, dobiti ćete najmanje 5% gratisa. Dakle, 400 i nešto računala koje se mogu spustiti u škole. Ako provodite javnu nabavu putem ministarstva, za to imate kapacitet. Molio bih vas pisani odgovor. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Idemo na pitanje broj 5. Poštovani kolega Boris Milošević, postavlja pitanje potpredsjednici Vlade i ministrici gospodarstva, poduzetništva i obrta, Martini Dalić. Poštovani predsjedniče Vlade, ministrice i ministri. Poštovana potpredsjednice Vlade RH i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta, moje pitanje je vezano za Zakon o poticanju ulaganja, odnosno, konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potucanju ulaganja koju je Hrvatska vlada usvojila prije nekoliko dana i poslala ga u saborsku proceduru. Taj, zakon sadrži jednu novu mjeru, koja se odnosi, na uvođenje potpore za investitori koji ulažu u gospodarsku neaktivnu imovinu. To je jedna hvale vrijedna gospodarska mjera, koju trebamo svi pozdraviti. Taj prijedlog zakona, definira, što je to gospodarski neaktivna imovina, u smislu tog zakona. Definira uvjete i kriterije za investitore, predviđa mogućnost investitorima da tu imovinu zaokupe bez naknade. Isto tako propisuje da investor ako ispoštuje ugovor koji je sklopio s državom, postane i vlasnik te imovine. Moje pitanje, konkretno glasi, da li se ta mjera, koja je predviđena ovim prijedlogom zakona, odnosi i na imovinu, koja je predmet sukcesije.

Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine Milošević, smisao je Zakona o poticanju ulaganja, jačanje i povećavanje broja mjera, koja će Hrvatsku činiti što je moguće kvalitetnijim i atraktivnijim investicijskim prostorom i isto tako provođenjem jednog od bitnih ciljeva koje si je Vlada zadala, to je aktiviranje državne imovine. Državne imovine u različitim oblicima koje upravlja Ministarstvo državne imovine ima puno. Razasuta je po cijeloj Hrvatskoj i ono što se ovime želi, želi se otvoriti i privatnim poduzetnicima, mogućnost da sudjeluju u tom aktiviranju. Dakle, mislim da je zakon vrlo jasan, on se odnosi, na imovinu koja je u vlasništvu RH, o davanju te imovinu u zakup, odlučivati će Ministarstvo državne imovine. A ono što je smatram, posebno važnim, jest da se ova mjera koju spominjete, odnosi na jedinice lokalne samouprave, isto kao i na jedinice područne i regionalne samouprave, koje se nalaze nad potpomognutim područjima. To znači, da jedinice i lokalne samouprave i regionalne samouprave, koje su iznad prosjeka razvijenosti, znači i veliki gradovi su isključeni od ove mjere, upravo kako bi se postigla njezina temeljna svrha, njezin temeljni cilj, a to je da se podrži i osnaži gospodarski rast u manje razvijenim područjima, dajući mogućnost korištenja državne imovine i prekidajući ustvari, jednu dugogodišnju praksu u kojoj ta imovinu stoji, nedovoljno aktivna, nedovoljno gospodarski iskorištena i efektivno propada. Izvolite. Poštovana potpredsjednice Hrvatske vlade, nisam u potpunosti zadovoljan s vašim odgovorom. Kao što sam rekao, ovo je hvale vrijedna mjera, koju će svatko podržati i pozdraviti i možda će i postaviti pitanje, zašto nije i ranije uvedena i drago mi je da se o tome razmišljalo međutim smatram da treba jasno i eksplicitno reći da investitori ne mogu postati vlasnici odnosno ne mogu steći vlasništvo nad imovinom koja je predmet sukcesije a i dalje zapravo ostaje otvoreno pitanje činjenice da se otvara mogućnost da država raspolaže imovinom koja nema riješene vlasničko-pravne odnose i činjenica je da možemo doći u situaciji dasmo riješili jedan problem, da smo aktivirali imovinu koja je dosad bila neaktivno ali zapravo samim time otvaramo i 10 novih problema. Od činjenice da neki pravni subjekti polažu pravo na tu imovinu, da investitori ulažu u imovinu očekujući da bi možda postali vlasnici do činjenice da nas očekuju razgovori i pregovori oko pravne sudbine te imovine. Šesti na redu je zastupnik Pero Ćosić koji pitanje postavlja isto tako potpredsjednici Vlade, ministrici gospodarstva, poduzetništva i obrta Martini Dalić. Poštovana potpredsjednice Vlade, evo prije 2 tjedna hrvatska Vlada je revidirala listu tvrtki od strateškog i posebnog interesa za RH i među 11 tvrtki koje su skinute sa te liste jedna je i slavonsko-brodska tvrtka Đuro Đaković grupa pa evo kao saborski zastupnik koji dolazi iz Brodsko-posavske županije, dužnost mi je pitati koji su daljnji planovi vaši, odnosno koji su daljnji planovi hrvatske Vlade vezano na tu grupaciju jer evo pojavio se veliki interes javnosti za tu temu kako brodske tako i šire javnosti i postoji jedna bojazan da hrvatska Vlada više neće brinuti o tako značajnoj tvrtci za našu županiju a podsjetiti ću da tvrtka Đuro Đaković ima jednu gotovo stogodišnju tradiciju metalo-prerađivačkoj djelatnosti, da trenutno zapošljava oko 900 radnika i jedan značajan je gospodarski županiji. Evo nažalost lošim upravljanjem tvrtka se našla u ozbiljnim problemima i danas definitivno ne ide u dobrom smjeru, znamo da država je trenutno vlasnik 38% dionica, znači nije većinski vlasnik ove tvrtke ali evo, zbog značaja za našu županiju, zbog djelom specifične proizvodnje koju ta tvrtka ima, to je vojna proizvodnja, zbog teritorijalne da kažem poziciji, tvrtka se nalazi u Slavoniji, a znamo da ova Vlada posebnu brigu posvećuje Slavoniji. Mislim da bi se trebao uložiti dodatni napori da se pomogne toj tvrtci, da ona ne izgubi radna mjesta i da se pomogne u nekoj njenoj daljnjoj revitalizaciji pa evo u ime naših građana i u moje osobno ime, evo molit ću da pobliže malo pojasnite koji su planovi hrvatske Vlade vezano na poslovanje grupacije Đuro Đaković. Poštovani gospodine Ćosić, pa ono što bi željela istaknuti kao generalni okvir svog odgovora jest da način upravljanja vlasništvom, pozornost koju Vlada posvećuje udjelima u trgovačkim društvima koje ima, nije povezana sa bilokakvim popisima ili klasifikacijom u nekoj uredbi. Mislim da iz svih primjera i ukupnog rada Vlade vidite da ona se u svim svojim odlukama i aktivnosti rukovodi gospodarskom dobrobiti kako pojedinih područja u RH tako i cjelokupnog gospodarstva. Stoga u odnosu na Đuru Đaković, mislim da činjenica da li se Đuro Đaković nalazi na popisu ili ne nalazi u ovom slučaju nije od presudne važnosti. Vlada i respektira i razumije važnost Đure Đakovića u kontekstu prerađivačke industrije, u kontekstu ukupne važnosti prerađivačke industrije u Hrvatskoj i naravno da razumijemo i važnost Đure Đakovića za Slavonski Brod. Ono što je međutim činjenica jest kao što ste i sami istakli da je trenutno Đuro Đaković u jednoj ne baš komotnoj gospodarskoj poziciji koja je s jedne strane i rezultat sviju procesa u proteklim godinama uključujući i način na koji je koncern ili grupa Đuro Đaković tijekom godina privatizirana i restrukturirana a sa druge strane posljedica je i poteškoća sa kojima se Đuro Đaković suočava tražeći svoj položaj na tržištu s obzirom da sa jedne strane Đuro Đaković funkcionira u području obrambene industrije a sa druge strane u području prijevoznih sredstava, konkretno proizvodi vagone. Stoga nova uprava ima vrlo jasne instrukcije kroz nadzorni odbor od države kao dioničara da treba učiniti najveće napore u daljnjim aktivnostima za traženje potencijalnog strateškog partnera, da treba učiniti napore na proširenju tržišta i proširenju kvalitete aktivnosti kojima se bavi, proširenju broja kupaca, tu su se dogodile neke stvari koje ne ocjenjujemo pozitivnima jer mislim da se krug kupaca i krug partnera Đure Đakovića smanjio u proteklom razdoblju i treba također, dakle treći zadataka upravi, treba također učini i poduzeti sve mjere na jednom smanjivanju troškova, restrukturiranju i ukupnom povećanju učinkovitosti poslovanja cijele tvrtke. Stoga ono što bi rekla u zaključku, naravno da će država u onom mjeri u kojoj dioničar je, a to je 38%, očekujući i aktivnu ulogu podršku drugih dioničara jer naravno dioničarstvo i vlasništvo uključuje i odgovornost pa to onda znači i odgovornost drugih dioničara podržati sve aktivnosti na jačanju proizvodnje, na jačanju i povećanju broja partnera i kupaca isto kao i aktivnosti u traženu strateškog partnera kao što je to činila i do sad. Izvolite, kolega Ćosić. Zahvaljujem se poštovana potpredsjednice na ovom odgovoru i evo drago mi je što ste izrazili spremnost ove Vlade da pomogne ovoj tvrtci da izađe iz ovih teških problema. Dobro mi znamo situaciju u toj tvrtci i svima nam je jasno da samo skidanje sa ove liste neće bitno promijeniti situaciju niti na gore, niti na bolje. Situaciju na bolje svakako može promijeniti jedino stručno i kvalitetno upravljanje ovom tvrtkom, jer poučeni smo iskustvom da kad se tvrtka nalazila na listi strateških društava nije se previše pažnje pridavalo jednom kvalitetnom upravljanju i došla je do ovih teških problema. Naravno da i ovo skidanje možda sa liste nekako može i pomoći, jer se pojavila jedna veća pozornost prema toj tvrtci kako u lokalnoj sredini, tako i u Vladi veća pozornost. I siguran sam da će ova Vlada učiniti sve da zaštiti svoje vlasništvo, ali svako da i spasi radna mjesta jer gubitak radnih mjesta nije nikakva opcija za radnike Đure Đakovića i naše građane jer to je na kraju krajeva dodatni trošak za državu, odlazak na biro. I svakako pozdravljam evo vaše angažmane i siguran sam da tvrtka Đuro Đaković može naći posla kako u ovoj domaćoj, da kažem industriji i na održavanju i na izgradnji, ovim novim projektima u koje Hrvatska ide. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, uvaženi ministri. Postavit ću jedno pitanje gospodinu Plenkoviću. Gospodine Plenkoviću di su pare?

Ako John Oliver na HBO-u može na krajnje urnebesan, konstruktivan i satiričan način dati osvrt na Donalda Trumpa, zašto Facebook stranica „Di su pare?“ to ne može nastaviti raditi u Hrvatskoj? Satira u hrvatskom društvu mora biti ta koja jača, dakle smijehom i satirom rastemo. Facebook stranicu „Di su pare?“ u Hrvatskoj je pratilo preko 300 tisuća ljudi. I ja sam je pratio i smijao sam se kad su bili satirični prema meni. Vlada ne smije na ni jedan način zabraniti satiru u Hrvatskoj, gurati satiru, gušiti satiru i zabranjivati Facebook stranicu „Di su pare? I stoga vas pitam što ćete napraviti, da spriječite satiranje satire u Hrvatskoj i da vratite Facebook stranicu „Di su pare? Predsjednik Vlade, izvolite odgovor. Poštovani zastupniče Bernardić, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, drage kolegice i kolege. Evo pozdravljam vas na još jednom početku novog zasjedanja Hrvatskoga sabora. Što se tiče vašeg pitanja ne znam je li on plod team buildinga ili jednoga velikoga analitičkog pristupa brojnim problemima sa kojima se hrvatsko društvo suočava, pa i Vlada. Ali što se tiče satire, humora, ironije, mogućnosti da bilo tko tko želi na taj način pratiti fenomene u hrvatskom društvu to izražava u medijima, u glasilima, na društvenim mrežama ja sam apsolutno za to. Veliki sam pobornik humorističnog pristupa politici, bilo kojem drugom aspektu hrvatskoga društva. Imali ste nedavno evo jednoga od trojice osnivača Ferala gospodina Lucića koji je preminuo, koji su još u vrijeme onog bivšeg režima znali kako na duhovit način pratiti društvene procese. Vjerujem da su i neki vaši kolege, vi ste tada bili nešto mlađi pa niste. Prema tome, što se tiče Vlade, što se tiče svih nas koji smo otvoreni i za kritiku na duhovit način apsolutno podržavamo svu slobodu.

Možda je i to dio vašeg pristupa humoru, ovaj osmjeh. Međutim, čini mi se da je film prikazan. Tko ga hoće gledati neka ga gleda. Tko ga ne smatra u umjetničkom smislu idealnim može izraziti svoj stav, ali želim ponoviti da u Hrvatskoj nema cenzure. U Hrvatskoj svatko ima mogućnost govoriti ono što želi, ono što misli sukladno našim zakonskim propisima i sukladno odgovornosti. To naravno ne znači da u moderno vrijeme komunikacija i tehnologije treba dopustiti govor mržnje, naprotiv. Ja sam još kao zastupnik u Europskom parlamentu prije sad skoro četiri godine organizirao jednu konferenciju na temu govora mržnje na internetu i smatram da je to ozbiljan društveni problem, problem koji pogađa mnoge, problem koji se oteo kontrole jer nije dovoljno reguliran i problem kojeg vjerujem zajedničkim konsenzusom možemo i spriječiti, a i riješiti ga na određeni način. No raditi jasnu distinkciju između onoga što je humor i onoga što je nedopušteno, što vrijeđa, što u biti truje društvo i odnose među ljudima, a osobito kada se to radi na društvenim mrežama na način da oni koji to rade kriju svoj identitet. To nije dobro. I mislim da protiv toga zajedničkim naporima možemo biti korektiv onim negativnim fenomenima, koji nam pruža digitalno vrijeme, digitalno društvo i načini komunikacije, koji ne slijede uvijek i onaj aspekt odgovornosti, svakog tko se u javnu komunikaciju upušta. A što se Vlade tiče, mi ćemo tu izaći sa zakonskih prijedlogom. Izvolite komentar zastupniče Bernardić. Pa prije svega moje pitanje je da li je stranica Di su pare, poticala govor mržnje? Nije poticala. I ne možete podvući pod govor mržnje satiru i sa zakonom s kojim idete, zabranjivanje govora mržnje, u biti cenzurirati društvene mreže, Facebook sadržaj. Podsjetiti ću vas, u 6. mjesecu, prošle godine, mladići su uhapšeni, zato što su ružno pisali o vama. Na ljeto, nadzorni odbor HRT-a je smijenjen, jer je upozorio na korupciju na HRT-u. Prije nekoliko dana, vaš ministar, ministar iz vaše Vlade je pokušao kreirati program HRT-a, zabranom i pokušajem zabrane emitiranja filma Ministarstvo ljubavi, zabranom satire. Sada idete sa prijedlogom zakonom, kak ti, protiv govora mržnje da bi zabranili i cenzurirali Facebook sadržaj i društvene mreže. To vam neće proći. 2016. godina ste došli, postali ste predsjednik Vlade, prošla je 2017., sada je 2018. nema niti jednog jedinog rezultata vašeg rada. U međuvremenu, samo tokom ovog aktualca, 6 ljudi je napustilo Hrvatsku, a 7 ulazi u autobus. I vi zato što nemate rezultat, sada pokušavate na sve načine, kontrolirati medije i nametnuti cenzuru pa i na društvenim mrežama. Hrvatska je sada, već dobrano, u cenzuri, Hrvatska je postala zemlja fejk vijesti i uzimate ljudima ono što je jedino ostalo, a to je sloboda govora i javne riječi. I budite sigurni, mi vam to nećemo dopustiti. 8. je na redu zastupnik Josip Križanić i on postavlja pitanje ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, predsjedniče Vlade s ministrima, kolegice i kolege. Moje pitanje ide ministru Tolušiću, nadopunjeno pitanje, na pitanje gospodina Žagara, ali sa novim momentima i životnim problemima sela. Dakle, u 2. čitanje ulazi novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, jedan od najvažnijih zakona u poljoprivredi, koji je u cjelini, dobar prijedlog zakona. Većina, ministra ga je do sada mijenjala i hvalila se da je njihov uradak do sada najbolji. Svjedočili smo tome, ne samo da nikad nismo znali, koliko točno zemljišta imamo u vlasništvu države, nego to zemljište nije bilo obrađeno, a uzimali su se poticaji i nije se plaćao zakup. Zanima me ministre, da li ćemo sad o tome neredu stati na kraj. To je vrlo važno pitanje, za našu poljoprivredu i za naše selo. Nadalje, hoćemo li napokon riješiti problem, nedostatka zemlje stočara? Ne samo za proizvodnju stočne hrane, već i za zbrinjavanje gnojnica, a sukladno nitretnoj direktivi. Naime, naši stočari, nisu dobili kvote za proizvodnju subvencionirane struje iz bio plinskih postrojenja. To su dobili neke druge špekulanske firme i vjetroelektrane. Tu molim i Hrvatsku vladu da se uključi u rješavanju ovog problema. I dalje, hoćemo li nadalje ovim zakonom riješiti problem mladih poljoprivrednika, kako naši mladi ne bi morali iseljavati iz naših područja i tražiti svoju srežu u bijelom svijetu. Hvala vam. Hvala uvaženom zastupniku gospodinu Križaniću, na postavljanom pitanju. Ja se apsolutno slažem i sa vama a vjerojatno i sa cijelim Saborom, da je pitanje poljoprivrednog zemljišta zapravo krucionalno pitanje, za opstanak naših poljoprivrednika, naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, za život u ruralnim područjima i upravno za ostanak i naših mladih na tim ruralnim područjima. Mislim da je ovo, nemojte me držati 100% za riječ, ali 6 zakon koji dolazi kao novi zakon u saborsku proceduru. Svaki ministar, mislim da radi najbolje svoj dio posla. Ja očekujem, da će ovaj zakon ipak donijeti neke ozbiljnije promjene u raspodjeli i u upravljanju poljoprivrednim zemljištem. Do sad, relativno dobro smo upravljali sa vodama, sa šumama, sa zemljištem nismo upravljali nikako. I potpuni kaos je u sustavu upravljanju poljoprivrednim zemljišta. Ne znamo, tko radi, koliko radi, netko je napisao u gospodarskom programu da je stočar, 10 godina je ratar, temeljem toga je dobio poljoprivredno zemljište, netko plaća, netko ne plaća, netko plaća 300 kn, netko plaća 1300 kn, netko plaća 2300. Ugl. sustav koji je nekim odgovarao, ali zapravo, velikoj većini nije. Rezultat toga je ovo što imamo danas, da nam je zapravo pad poljoprivredne proizvodnje, uz nikad veće poticaje i to je nešto što Hrvatska vlada želi spriječiti i spriječiti će i sigurno će tome doprinijeti i novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Ovo je prvi zakon, od svih zakona do sad, od svih izmjena dosadašnjeg zakona, koji direktnu prednost daju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, oko kojih toliko pričamo, toliko ih dižemo u nebesa, a nikad to nismo zakonom riješili da oni imaju prioritet pri dodjeli poljoprivrednih zemljišta. Vraćamo domicilnost. Logično je i normalno je da na području, ne znam, neke općine u Slavoniji, u Lici i li u Gorskom Kotaru, zemljištem upravlja odnosno, poljoprivredne … [[Govornik se ne razumije.]] zemljište, poljoprivrednik koji živi na tom području. Do sad smo imali razno razne, ja bih rekao, nezakonite, odnosno, protuzakonite načine kako su stočari dolazili do zemlje, a na kraju nikad nisu ispunili one kvote koji trebaju. Ovim zakonom rješavamo da svaki stočar, ne govorimo, samo o državnim, nego općenito o poljoprivrednom zemljištu, ima mogućnost dobiti jedan hektar po jednom uvjetom grlu. Po prvi puta, od svih zakona, vrlo visoko po prioritetu su naši mladi poljoprivrednici. Po prvi puta imaju šansu, cure i dečki, znači naši mladi do 40 g. dobiti poljoprivredno zemljište. Naravno vodimo brigu i dosadašnjim zakupcima. Moramo voditi brigu da je netko zemlju obrađivao 20.g. ili 10 i da i taj treba dobiti ali ne oni koji tu zemlju nisu obrađivali ili koji su obrađivali na loš način. Kada govorimo o plaćanjima ili ne plaćanjima poljoprivrednog zemljišta, tu se također slažem tome moramo stati na kraj, suludo je da imamo situacije da netko ne plaća zemlju a dobiva poticaje, da je netko na papiru kupio poljoprivredno zemljište, platio jednu ili dvije rate državi a ostatak nije, vodi se u gruntovnici da je to, da je to njegovo. Ovim zakonom, npr. svi ugovori o zakupu će biti … [[Govornik se ne razumije.]] i postaju ovršne isprave, nema rasprave, ako nisi platio, ideš van iz zemlje, ako ne primjenjuješ gospodarski program prema onome što si propisao gubiš pravo na zemlju, gubiš pravo na poticaje. Ovaj zakon nije jedini zakon koji će riješiti probleme u hrvatskoj poljoprivredi ali je sigurno jedan od najbitniji i vjerujem da ćete pomake vrlo brzo vidjeti.

Ukoliko ćemo sve to ostvariti, ja ću biti najsretniji čovjek na svijetu a vi ćete vjerojatno biti jedan od najboljih ministra uopće, ako to sve napravimo što ste vi sad danas rekli. Mi smo onda dragi moj ministre svoj posao obavili a vi se možete smijati kako hoćete. Imati ćemo onda bogatog stočara, ne znam zašto se ljudi boje bogatog stočara i bogatog seljaka u sređenoj državi. To nam jako treba i onda naši mladi neće iz ruralnih krajeva iseljavati nego će ostajati ovdje i napokon će poljoprivreda ove zemlje dobiti priliku da prehrani naciju kvalitetnim hrvatskim proizvodima. To je ono što se mi svi skupa zalažemo. I napokon će ti proizvodi s polica naših trgovačkih lanaca istisnuti lošu boful robu koja dolazi sa strane ali ne samo iz naših trgovačkih lanaca nego i sa turističkih destinacija sa stolova u Dalmaciji.

Idući na redu je zastupnik Zlatko Hasanbegović koji pitanje postavlja ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak. Izvolite kolega. Poštovana ministrice, kao što vam je poznato, još 22. travnja 2016. predstavljen je prijedlog predmetnog tzv. kurikuluma, točnije kurikula ili hrvatski rečeno uputnika povijesti. Odmah nakon pojave toga dokumenta Hrvatska povjesničarska znanstvena zajednica do tada beziznimno isključena iz tzv. kurikularne reforme, prijedlog nastavnog kurikula povijesti argumentirano i neoborivo secirala i označila znanstveno, metodički sadržajno i vrijednosno promašajnim, neprovedivim i nepopravljivim. U međuvremenu poštovana ministrice kako čitamo izvukli ste iz naftalina i članove po ideološko interesnom ključu dekretirane Jokić-Budakove stručne radne skupine za povijest i pozvali ih da nastave sa radom i neki se od tih članova sada uz pomoć vama odanih činovnika šuljaju po školama predstavljajući nedonošće od kurikula povijesti šireći strah i smutnju među nastavnike. Moje pitanje glasi, budući da ste protupravno pozvali na nastavak rada članove Jokić-Budakove stručne radne skupine za povijest iako više ne postoji tijelo koje ih je dekretiralo, kada ćete raspisati poziv ili natječaj za novu radnu skupinu za povijest koja će nastaviti, koja će sastaviti potpuno novi predmetni kurikulum ili uputnik a u koju će ući povjesničari iz hrvatskog sustava znanosti te kompetentni nastavnici kojima je Vlada SDP-a i HNS-a koji je sad i u ovoj Vladi te komesarijat Jokić-Budak onemogućio sudjelovanje u korjenitoj obrazovnoj reformi koju Neovisni za Hrvatsku podupiru ali na potpuno novim zdravstveno i nacionalno zdravim temeljima.

Prije svega bih vas pozvala da razmislite o formulaciji kada nekoliko stotina stručnjaka, prof. znanstvenika, učitelja, koji su radili na izradi različitih dokumenata, etiketirate na način kao što ih etiketirate. Ja mislim da svi oni, njih nekoliko stotina koji su radili na tome i nisu se svrstali ni uz koju opciju nego su stvarno u skladu sa svojim stručnim, znanstvenim i drugim kompetencijama i osobnim integritetom na tome radili ako ništa drugo zaslužuju da im na tome zahvalimo. Što se tiče cjelovite kurikularne reforme, ono što je napravljeno, napravljeno prije nekoliko godina prošlo je stručnu raspravu, prošlo je javnu raspravu, na primjedbe je odgovoreno. Također svi ti dokumenti su dostupni kako na web stranicama reforme, tako i na stranicama ministarstva. I mogu se vidjeti i može se stvarno ukazati ukoliko je ostalo nekih pitanja o kojima vi sada govorite. Što se tiče znači daljnje provedbe, ono što je važno istaknuti i o čemu smo dobili podršku je da se za sljedeću školsku godinu, znači 2018., 2019. ide u eksperimentalno izvođenje u određeni broj škola, 60 do 80 škola. Za to smo napisali projekt, dobili smo sredstva Europske komisije a isto tako smo kurikulume koji su bili na javnoj raspravi poslali na recenzije. Taj kurikulum povijesti je dostavljen Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti prošle godine a isto tako smo tražili i međunarodnu metodičku recenziju. Pa između ostalog i zbog toga što među zadacima HAZU-a stoji da evo ja ću sada pokušati interpretirati to, znači mislim da je to točka 3. koja kaže da prijedlozi, da HAZU daje i prijedloge i mišljenja u područjima od osobite važnosti za RH. Ja vjerujem da je kurikulum povijesti od osobite važnosti za Hrvatsku i stoga što je ovaj Hrvatski sabor donio i deklaraciju ja mislim 2000. godine o Domovinskom ratu, gdje se ističe da je RH vodila pravedan, legitiman, obrambeni, osloboditeljski rat i to svakako je sadržaj i kurikuluma povijesti kao što svatko može i provjeriti u tome dijelu. Druga je stvar metodička obrada, pristup koji se temelji na ishodima učenja koje nam daje iskorak da naša djeca uče na drugačiji način, da ne bubaju činjenice, da imaju problemski pristup i da se kod njih razvija jedan cjelokupni integritet. Naravno da pitanja nacionalnog interesa, znači ovi kurikulumi koji su od nacionalnog interesa hrvatski jezik i povijest, znači tu ćemo uključiti i uključujemo cijelo vrijeme Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti kao vrhunsko tijelo koje se tom problematikom u Hrvatskoj bavi. Naravno ja bih ovdje ipak istaknula kao ministrica, između ostalog i znanosti da je drugo pitanje sloboda znanstvenih istraživanja i autonomija znanstvenika koja je također ustavno zajamčena, ali službeni kurikulumi koji ulaze u hrvatske škole moraju biti takvi da kao što sam istaknula budu u skladu i sa ovim deklaracijama posebno o Domovinskom ratu koje, bilo je dosta prijepora. Međutim, mi isto tako moramo znati da sve ono što ulazi u hrvatske škole mora proći i proceduru koja je propisana zakonom, a velim ja sam uvjerena da će ovom eksperimentalnom uvođenju u ovih 60, 70 škola doći također do konkretnih prijedloga. Niste odgovorili na moje konkretno pitanje.

Dakle, vi ste poslali kurikul na recenziju istoj onoj ustanovi čije Znanstveno vijeće već objavilo recenziju svih kurikulnih dokumenata, a čiji sažetak u dvije ključne riječi za sve predmete ne samo za povijest glasi neprovedivo i nepopravljivo nastavničkim rječnikom sjedi jedan. Drugim riječima, kome god da pošaljete na recenziju izvan pouzdaničkoga kruga, dakle Jokić, Budak vi govorite o nekakvim stotinama znanstvenika. Ja govorim o stručnoj radnoj skupini za povijest u kojoj su brojkom i slovima znanstvenika je dva. Jedan je već spomenuti eksponent SDP-a i stručnjak za srednjovjekovnu povijest profesor Budak, a druga znanstvenica, druga, trećega nema je uvažena metodičarka koja upravo po vijestima koje dobivamo iz škole, inače poznata po ideološkom aktivizmu sada pohodi škole. Nitko ne zna u kojem svojstvu. Dakle, budući da mi niste odgovorili, a poštujući vaš Briselsko informatički meta jezik koji ja ne razumijem, dakle iz dokumentarno-arhivskih razloga molim pismeni odgovor. Pisani. Poštovani zastupnik Ivan Šipić postavlja ga ministru zaštite okoliša i energetike gospodinu Tomislavu Čoriću. Izvolite.

U programskom razdoblju 2014., 2020. u okviru operativnog programa konkurentnost i kohezija RH je za projekte unapređenja sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda dostupno 1,05 milijardi eura. S obzirom na veliki broj projekata vodno gospodarstvo je vodeći sektor u pokretanju investicija što će pridonijeti rastu gospodarstva i općenito podizanju životnog standarda hrvatskih građana. Znamo da mnogi gradovi i općine imaju projekte i pripremaju projekte upravo po ovom pitanju iskoristivost EU fondova svima je prioritet i tu leži između ostalog i stvaranje boljih uvjeta za život na cijelom prostoru RH. Zato moje pitanje vama cijenjeni ministre što se poduzima i u vašem ministarstvu na pripremi i provedbi vodno-gospodarskih projekata za koje je poznato da se mogu u velikoj mjeri sufinancirati europskim sredstvima. Hvala vam lijepa. Evo prije svega hvala lijepa gospodine Šipiću, zastupniče Šipiću na ovom pitanju uz najsrdačnije pozdrave svim zastupnicama i zastupnicima. Samo za kratki uvod, dakle prema podacima kojima raspolažemo u ovom trenutku priključenost na sustav javne odvodnje u RH je 47% S druge strane, priključenost na sustavu vodoopskrbe je 85% što govori da u proteklih 27 godina još uvijek nismo u svim krajevima RH i za sve hrvatske stanovnike omogućili ove neke osnovne životne potrebe. Dakle, priključenosti na kanalizaciju i sustav vodoopskrbe. Hrvatske vode u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike priredili su u proteklim mjesecima dokumentaciju i u 2018. godini planiramo veliki set javnih nabava, prije svega u kontekstu izgradnje aglomeracijskih sustava. Imajući u vidu činjenicu da je naša aktivnost po tom pitanju krenula i u posljednjih nekoliko mjeseci potpisano je više ugovora o izgradnji aglomeracija, a 2018. godina prema planu Hrvatskih voda trebala bi biti godina potpisivanja 41 projekta. Što to konkretno znači za stanovnike RH? Dakle, od 41 projekt aglomeracije, trebao bi donijeti preko 2100 kilometara nove kanalizacije u RH, nešto ispod 400 kilometara rekonstrukcije odnosno izgradnje vodovodne mreže. Kad govorimo o kanalizacijskim sustavima odnosno ustavima odvodnje, govorimo oko 90 000 priključaka, kad govorimo o sustavima vodoopskrbe vodovoda govorimo o 9 200 priključaka, pored ovih infrastrukturnih projekata koji se tiču izgradnje vodovoda odnosno kanalizacijske mreže, govorimo isto tako i o 56 uređaja odnosno pročišćivača otpadnih voda otpadnih voda što je isto tako jedan ciljeva ove Vlade RH odnosno Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Sustav Hrvatskih voda posvećen je kako ovim projektima tako i projektima obrane od poplave, dakle 2018. godina trebala bi biti godina u kojoj ćemo započet procese javne nabave za 160 kilometara vodnih nasipa. Kada govorimo o suradnji između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva poljoprivrede, 2018. godina trebala bi biti godina u kojoj će se započeti odnosno otvoriti procesi javne nabave za oko 3 800 hektara novih navodnjavanih površina u RH. Dakle, aktivnosti su ja bih rekao, vrlo intenzivne. Očekujemo da 2018. godina temeljem planova odnosno plana javne nabave Hrvatskih voda nosi projekte vrijednosti ukupno uz PDV, dakle s PDV-om do 15 milijardi kuna što se u konačnici dovesti do povlačenje oko 8,5 milijardi kuna EU sredstava u narednim godinama kada realizacija ovih projekata bude u tijeku. Ja vjerujem da će jedinice lokalne samouprave odnosno komunalna društva koja sudjeluju u ovim nabavama i zapravo su u pravilu investitori, sufinancijeri, odraditi svoj dio posla adekvatno, mi smo na terenu gotovo svaki dan i u tom kontekstu vjerujem da će 2018. godina biti godina investicija što se tiče Hrvatskih voda. Molim zastupnika za komentar, izvolite. Evo hvala lijepa na ovom iscrpnom odgovoru, dolazim iz Cetinskog kraja gdje mi je poznata ova problematika, gradovi i općine se upravo po pitanju aglomeracija pripremaju za ovakve projekte i ti naši projekti, gradovi kao što su Trilj, Sinj, općine Otok, Hrvace, Dicmo, pripremaju ovakve projekte i u ovoj godini, dakle sad smo u fazi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, idejna rješenja su gotova, u visokom stupnju gotovo svih projekata. Dakle, na ove projekte ne gledamo samo kao infrastrukturu, golu infrastrukturu, nego je to jedan prstenasti odnos, samo raspisivanje javne nabave, samo povlačenje sredstava, samo trošenje tih sredstava akumulira i daljnji razvoj ovog kraja što znači da vjerujemo da će te investicije ne samo u našem dalmatinskom zaleđu nego u svim krajevima Lijepe naše donijeti dobro i onom što mi zovemo drugi sektori a to je i povećanje proizvodnje mnogo toga i zapošljavanje, ali ne samo to nego i konkretan život, živnut će i restorani, živnut će i prenoćilišta, hoteli itd. jer znamo kad su u pitanju velike nabave da i velike institucije i velike firme koje dolaze u pojedini prostor, one ožive taj prostor ne samo kao gradilište nego i konkretan život.

Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, potpredsjednici, ministri i ministrice, kolege zastupnici. Evo imam pitanje za poštovanog ministra Kuščevića, ministra uprave kao resorni ministar koji se zalaže za jačanje općina, gradova i županija kroz funkcionalnu i fiskalnu decentralizaciju. Jeste li upoznati sa zakonskim ograničenje zapošljavanja u jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave kada govorimo o EU projektima koji imaju za cilj jačanje i razvoj naših općina, gradova i županija i to kroz naravno projekte koji se financiraju iz EU izvora i kako mislite riješiti to goruće pitanje koje u bitnome otežava povlačenje EU projekata jer kao što znate, po sadašnjem zakonu mi smo u mogućnosti zaposliti samo na 6 mjeseci i dodatno još 6 mjeseci što čini nedovoljno za organizaciju i jačanje jačih administrativnih stručnih i drugih kapaciteta kako bi se mogli pripremiti što kvalitetnije i što brže za apsorpciju sredstava iz EU-a. Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog sabora. Predsjedniče hrvatske Vlade, kolegice i kolege ministrice i ministri, saborske zastupnice i saborski zastupnici. Dakle gospodine zastupniče, dobro ste rekli da ova Vlada, Ministarstvo uprave i ja osobno dobro razumijemo da je RH jaka onoliko koliko je jako najmanje selo, mjesto, općina i grad u našoj domovini i zato upravo i radimo sve ove projekte kako bi ojačali naše jedinice lokalne samouprave, kako bi oni mogli stvoriti nužne preduvjete i pomoći Vladi RH da se RH ravnomjerno jednako razvije u svim svojim dijelovima. Upravo nijedna Vlada kao ova nije uspostavila dobru suradnju sa zajednicom županija, udrugom općina i gradova, imamo učestale sastanke i na tim sastancima, slušamo probleme koje opterećuju naše jedinice lokalne i regionalne samouprave i naravno nudimo rješenja za te probleme. Evo zahvaljujući velikom angažmanu ove Vlade, kolegica i kolega, resornih ministara, Vlada RH je napravila niz projekata koji su upravo usmjereni ka jedinicama lokalne i regionalne samouprave a financiraju se i sredstava EU-a. Na tim sastancima smo upravo i čuli za tu problematiku koji vi danas govorite. Naime, imamo niz projekata koji traju dvije, tri ili više godina, tj. financiraju se u cijelosti iz europskih fondova, a naše općine i gradovi nisu u mogućnosti zaposliti ljude na određeno vrijeme bez obzira što se oni financiraju iz EU fondova za vrijeme trajanja projekta već su ograničeni na šest plus šest mjeseci. Naravno da smo to stavili na stol u Vladi RH, suočili se sa tim problemom, iznašli smo rješenje. Evo na prošloj sjednici Vlade, Vlada je usvojila uredbu o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravo sa tom uredbom smo omogućili da lokalne i regionalna samouprava može na određeno vrijeme zapošljavati i na duže od šest plus šest mjeseci za vrijeme koliko traje cijeli projekt. Zahvaljujući ovoj uredbi mi ćemo omogućiti evo provedbu niza projekata ne samo ovaj dobar projekat e-zaželi koji će zaposliti preko 4000 žena vrijedan preko 400 milijuna kuna već i projekte zapošljavanja u našim dječjim vrtićima kako bi evo oni mogli raditi dvosmjerno, veliki komunalni, infrastrukturni projekti. Napominjem da se u ovom slučaju ne radi o bujanju administracije. Dakle, ti uposlenici će se zaposliti prema odredbama Zakona o radu, na njih će se primjenjivati opći propisi o radu i oni se ne smatraju državnim službenicima i namještenicima. Dakle, jedan dobar projekt, dobra uredba koja će omogućiti bolju i kvalitetniju realizaciju i povlačenje EU sredstava i realizaciju svih tih projekata u našim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Hvala vam lijepa. Izvolite zastupniče. Zahvaljujem poštovani ministre na vrlo konciznom i jasnom odgovoru. Nadam se što bržoj primjeni propisa i što djelotvornijem radu u privlačenju sredstava i naravno rezultatima koji će nakon toga doći. Zahvaljujem. Idemo na pitanje broj 12. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, potpredsjednice i potpredsjednici, ministrice i ministri. Moje je pitanje kao što je predsjednik Sabora i najavio upućeno je potpredsjedniku hrvatske Vlade i ministru obrane gospodinu Krstičeviću. Imali smo prilike vidjeti da ste prilikom posjeta pripadnicima Hrvatske vojske u Poljskoj i Litvi promovirali i hrvatsku obrambenu industriju. Da ste svjedočili također uspjesima Hrvatske vojske na vježbama održanim u tim zemljama također je bilo impresivno za vidjeti. Također nedavno je Vlada u Sabor uputila izmjene Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama. Što ovi zakoni znače za hrvatske vojnike, a što promocija naše industrije donosi za hrvatsko gospodarstvo. Da li je vaš posjet polučio kakove rezultate za obrambenu industriju i kakovi su efekti? Potpredsjedniče Vlade izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, kolegice i kolege zastupnici i zastupnice. Kolega Đakić da bio sam u posjetu našim vojnicima u Poljskoj i Litvi između Božića i nove godine. Vrlo je bitno upravo za vrijeme blagdana posjetiti hrvatske vojnike da oni znaju da smo tu, da brinemo o njima. I jasno u svim tim posjetama ono što je bitno promoviram ja i moje kolege u ministarstvu hrvatsku obrambenu industriju. Hrvatska obrambena industrija je i razvijena i međunarodno priznata. I kao što znate donijeli smo i odluku da hrvatski vojnici u potpunosti u misijama budu i opremljeni i naoružani hrvatskom opremom i naoružanjem. Prošle godine baš upravo u 9 mjesecu naš vojnik je otišao u Afganistan u potpunosti opremljen, naoružan i hrvatskom puškom i hrvatskom opremom. Naši vojnici i u misijama i u Poljskoj i u Litvi isto su naoružani. Što se tiče Poljske konkretno smo razgovarali o unapređenju obrambene suradnje u mnogim područjima jasno u prioritetu u području obrambene industrije. Spojio sam nekoliko hrvatskih firmi sa poljskim firmama i vjerujem da će to rezultirati određenim aktivnostima. Što se tiče Litve promovirali smo hrvatsku kacigu i u Litvi je sada međunarodni natječaj baš vezan za tu aktivnost. Vidjeli ste da smo i prošle godine napravili jednu konferenciju hrvatske obrambene industrije kao izvozni brend upravo sa ciljem promocije tih svih vrhunskih obrambenih proizvoda. I mislim da imamo jednu sinergiju između hrvatskog vojnika i hrvatske obrambene industrije i to će se tako nastaviti i u buduće. Jasno da je oprema bitna, međutim čovjek je najvažniji i on je najvredniji dio obrambenog sustava i on je i gravitacijsko središte i razvoj nadogradnji Oružanih snaga. I upravo zbog toga smo predložili izmjene i dopune Zakona o obrani, Zakona o službi s ciljem da se upravo fokusiramo na čovjeka, hrvatskog vojnika, pobjedničku Hrvatsku vojsku da se fokusiramo na vraćanje, odnosno poboljšanje standarda vojnika dočasnika i časnika i upravo te izmjene zakona idu u tom smjeru. Vratit ćemo našim vojnicima ona postupno sva materijalna prava koja su im bila oduzeta i ovim zakonom vraćamo naknadu za terenski rad, jer svaka vojska na svijetu kad je na terenu to se dodatno plaća. Mislim da je hrvatski vojnik zaslužija da ima naknadu za terenski rad. Zatim tu je i naknada za dežurstvo, zatim naknada za stražu, sve ono što je bitno. Ono što je jako bitno vidjeli ste da napuštamo koncept putujuće vojske. Napravili smo novi operativni raspored, želimo našeg vojnika približiti obitelji, jer bez potpore obitelji nema jakog i motiviranog hrvatskog vojnika. Hrvatski vojnik je brend i u Hrvatskoj, i u svijetu i naša zadaća je upravo razvijati i dalje znači taj brend hrvatskog vojnika imamo i određene druge dopune zakona u fokusu upravo sigurnosti vojnika i mislim da ćemo upravo sa tim zakonom konkretno, do sada je vojnik imao 3 ugovora na 4, 5, i 6 godina, sada ćemo imati 2 ugovora, prvi je ugovor na 2 godine, mislim da je dovoljno vrijeme da vojnik se procijeni a onda ugovor do 45 godina tako da vojnik može planirati i obitelj i da može biti siguran. Hvala vam potpredsjedniče Vlade na konkretnom odgovoru i na brizi i trudu koji činite kako bi hrvatski vojnik bio dobro opremljen, kako bi hrvatska industrija kroz 28 tvrtki radila i doprinosila razvoju gospodarstva, jednako tako dobro opremljen vojnik kao i simuliran vojnik sigurno je i najizvorniji vojnik kao što se pokazalo u svim dosadašnjim vježbama konkurencije na terenu sa najsnažniji vojskama svijeta oni su postigli najznačajnije rezultate zahvaljujući Vladi RH i vama osobno, brizi i skrbi za hrvatskih vojnika koji je sigurno nasljednik pobjedničke hrvatske vojske. Hvala vam lijepa. Idemo dalje. Poštovani kolega Stevo Culej postavlja pitanje ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani ministre, postavljam pitanje koje govore na inicijativu Ministarstva hrvatskih branitelja, Vlada RH donijela je zaključak o digitalizaciji arhivskog gradiva iz Domovinskog rata na sjednici u Kninu 4. kolovoza 2017. godine, pitanje je u kojoj je fazi projekat digitalizacije arhivskoga gradiva iz Domovinskoga rata? Izvolite ministre, odgovor. Poštovani gospodine zastupniče, gospodine predsjednike Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Provedba projekta digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata započela je u 2017. godini a provodi se u razdoblju od 4 godine. Ukupna alokacija je više od 18 milijuna kuna a 85% se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Projekt će olakšati provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji jer će digitaliziranim gradivom biti ubrzana procedura reguliranja statusa i ostvarivanja prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji temeljem zakona. Uz povećanje učinkovitosti tijela državne uprave u pružanju podrške braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata pri ostvarivanju prava, projekt doprinosi očuvanju iznimno važnog arhivskog gradiva iz Domovinskog rata kojem prijeti fizičko propadanje. Uz svrhu koordinacije i provođenja poslova digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata, kako ste i sami naveli Vlada RH, donijela je zaključak od digitalizaciji arhivskog gradiva iz Domovinskog rata, njime je definirano i partnerstvo sa Ministarstvom obrane, Ministarstvom unutarnjih poslova i Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom iz Domovinskog rata a s kojim je 2. siječnja 2018. godine potpisan sporazum o suradnji na projektu. Od početka provedbe projekta uz navedeni normativni okvir za njegovu provedbu ministarstvo je pokrenulo sve postupke osiguravanja sigurnosnih i drugih preduvjeta za početak rada na lokacijama u Zagrebu, Karlovcu i Splitu a koje su u nadležnosti projektnih partnera. Zbog osjetljivosti i klasificiranosti određenog djela Gradova u operativni rad na projektu uključeno je 11 relevantnih tijela i institucija. U 2018. godini projektne aktivnosti uključuju pripremu odnosno adaptaciju prostora u kojima će se obavljati poslovi digitalizacije, terenski rad na sređivanju arhivskog gradiva iz Domovinskog rata te nabavu informatičke i arhivske opreme. S time će se steći svi uvjeti za punu realizaciju navedenog projekta. Izvolite kolega Culej. Poštovani ministre, zahvaljujem vam na svoj brizi koju vodite o hrvatskim branitelja, o dignitetu Domovinskog rata kao i povijesnoj istini i nadam se da će ovaj projekat zaživjeti kao i sve ono što ste uhvatili da napravite i da neće završiti kao jedan projekat koji ste ukinuli sa pravom koji se nazvao registar branitelja u Domovinskom ratu koji je polučio jako velike neugodnosti hrvatskim braniteljima i dostupnost njihovim osobnim podacima. Hvala. Četrnaesto pitanje, zastupnik Siniša Hajdaš Dončić postavlja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Sabora. Dakle dok postavljam pitanje, dakle već je 10 građana Hrvatske otišlo iz Hrvatske, 11 je u autobusu, ali pošto ću ovako, zaključiti da je vaš prvi dio mandata obilježen jednom trajektorijom makro, mezo i mikro uhljeba na sve tri razine, dakle ako idemo na tu makro razinu, možemo govoriti o uhljebima u Agrokoru za kog ste preuzeli vi odgovornost, na mezo razini imali smo slučaj u Plitvicama, a na mikro razini dobili smo danas niz tehničkih podataka od gospodina Kuščevića, ovih 327 članova HDZ-a koji će se zaposliti u državnoj upravi, a mene zanima, dakle vrlo jedan jasan odgovor, dakle tko će o njima odlučivati? Da li središnjica HDZ-a u Zagrebu ili županijska organizacija HDZ-a po terenu? Hvala vam lijepo. Odgovor predsjednika Vlade, izvolite. Hvala lijepo poštovani zastupniče Hajdaš Dončić na vašem pitanju. Što se tiče pitanja odlazaka iz Hrvatske, povezanih i sa pitanjem demografske revitalizacije i obnove. Jedan je aspekt da smo članica EU i osim u 5 zemalja, gdje su produljenja tranzicijska razdoblja za ograničenje pristupa tržištu rada, naši državljani imaju to pravo i neki ga koriste. Korištenje prava na slobodu kretanja ili mobilnosti je mogućnost. Naravno da ni vama a ni nama, ne bi bilo drago, da to postane trend odlaska, najkvalitetnijih, najsposobnijih ljudi iz Hrvatske i to na način, da ne bude dvosmjeran. Mjere koje poduzimamo, i za demografsku obnovu, a evo, porezna reforma je jedna od tih, rodiljne naknadne, roditeljske naknade, odbitak za djecu, nova mjera koja će se odnositi na doplatak za djecu od prvoga travnja, sufinanciranje stambenih kredita, su jedan paket napora, za demografskom revitalizacijom zemlje. Koja ujedno znači i mogućnost obiteljima da nađu posao i da na pristojan način grade svoje obitelji u Hrvatskoj. Rast gospodarstva, jedan je od tih krovnih aspekata, koji mora osigurati mogućnost našim ljudima da ostanu u zemlji i da ovdje kvalitetno žive. O tome je nešto više govorio ministar financija. A mislim da ti gospodarski trendovi, koji su, evo i ovih zadnjih nekoliko dana, potvrđeni u 2017. g. ne samo od suficita opće države, ne samo od podizanja kreditnog rejtinga, od najuspješnije turističke sezone u povijesti, od povećanja zaposlenosti, smanjenja nezaposlenosti, mjera koje provodimo u aktivnim mjerama zapošljavanja, a osobito smanjivanje zapošljavanje mladih i uključivanje u tržište rada, onih koji su dugotrajno nezaposleni ili teže pronalaze posao. Kao što su žene, starije dobi ili osobe s invaliditetom ili dugotrajno nezaposlene osobe. Sve su to mjere, koje su polučile rezultate. Vi se referirate, na zapošljavanja koja su nužna u nekim segmentima državne uprave, za koje postoje natječaji nadležnih tijela, ministarstava. Možete koristiti saborsku prigodu, da aludirate da su sve to članovi HDZ-a, siguran sam, da su apsolutno baš svi tih 327 o kojima je govorio ministar Kuščević 100% članovi jedne stranke, jer nikako drugačije ne bi mogli dobiti posao, kao što vi implicirate. Naš je cilj da nam državna uprava, bude profesionalna, da bude učinkovita, da bude na usluzi građanima, da oni koji u njoj rade tamo dolaze temeljem svojih kvalifikacija, sposobnosti na temelju natječaja, na transparentan način. I to je ono čega ćemo se držati, i to je ono iza čega stojim ja osobno, iza čega stoji Vlada. Vaši su komentari dobro došli, dapače, što se tiče, cirkulara, drugi put ćemo vam ga poslati, pa možete i vi javiti, da se malo bolje pripremimo, to nije nikakav problem. Evo, Arsen se smije, on zna kako se to radi kad ste na vlasti ili kad niste. Ali, mislim da je nešto što je dobro, jel tako Arsen, jel vidiš kako se on smije, on je čitao, nedjeljnu Dalmaciju, kad i ja u to doba, pa voli biti duhovit, kao i njegov čelnik stranke. Što se toga tiče, kolega Hajdaš Dončić, bitno je da Vlada ovakvu prigodu, koja je jednom u 3 mjeseca, iskoristi, za sve ono što je relevantno, a ne samo za duhovite Naravno da nisam zadovoljan s odgovorom, jer niste mi odgovorili na pitanje, tko će donositi odluku, no međutim, iz vašeg odgovora, ili pokušaja vašeg odgovora, shvatio sam zapravo, koje je vaše ekonomsko stajališta, dakle, kojoj recimo, škole ekonomske misli pripadate, gdje mislite da će isključivo poraz BDP-a dovesti do toga da oni koji imaju najmanje plaće, da će bolje živjeti, e neće. To možda piše u nekim europskim birokratskim udžbenicima. Ali, o onome što se tiče ekonomije i onome što se tiče, na koji način, treba rješavati probleme hrvatskih građana, to se sigurno neće dogoditi, samo s onim, da budemo svi sretni, i kažemo agencija je povisila rejting, BDP raste, pa mene zanima, kada će građani RH u tom dijelu osjetiti da će dobiti 200, 300 kuna više. E na taj način, vođenja politike, neće osjetiti nikada. Dakle, to je jedan, reći ću onako tipičan birokratski odgovor, a kamo li bilo, da sam vam postavio pitanje, kako ćete pripremati građane RH, za 2022. ili '23. gdje će po svim studijima, dakle, 50-60 tisuća radnih mjesta biti ugroženo, uvođenjem novih tehnologija, block … [[Govornik se ne razumije.]] tehnologije, robotizacijom, automatizacijom. Da li ćete čuvati radna mjesta, ili ćete recimo radnike, pripremati već sada za 2022., 2023. g.

Idemo na pitanje broj 15. Zastupnik Krešo Beljak, pitanje postavlja ministru državne imovine, Goranu Mariću. Izvolite. Hvala lijepo, poštivani predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče Vlade, pitanje upućujem, gospodinu Goranu Mariću, ministru, po meni, nepotrebnog ministarstva, ali to je druga tema. Otvoriti ću jednu potencijalnu veliku, veliku aferu, koja se valja iza brda, koja bi mogla RH i državni proračun koštati nekoliko milijardi kuna. To je kompleks koji je '70. i '80. g. radio velikim kapacitetima i zapošljavao gotovo 200 ljudi u sezoni i izvan sezone. Hotel sa 100 i više soba, odnosno, kreveta, otvoreni, zatvoreni bazeni, koji je početkom '90. g. došao u probleme poznate kao privatizacija i pretvorba na hrvatski način. Dakle, kad bi čovjek očekivao da su problemi završili privatizacijom, odnosno, da toga više nema problemi počinju. Počinju na način da 2007 godine Poštanska banka u vlasništvu RH daje kredit od 33 milijuna 600 tisuća kuna privatnom poduzetniku koji tamo namjerava napraviti aqua park Fantasy land. 2012. godine, pet godina poslije Centar banka isto tako mislim nisam siguran, ali mi smo u većinskom vlasništvu RH daje dodatni kredit u iznosu od 20 milijuna i 10000 kuna istoj firmi, odnosno grupaciji firmi koji namjeravaju tamo pokrenuti projekt po njihovim riječima težak 250 milijuna eura. Sve to skupa pada u vodu, novac nestaje a govorimo o aferi koja tada nastaje i završava uhićenjima. Afera se zove bankomat, vjerojatno ćete se sjetiti. I to ne bi bio kraj priče. Kompleks hotela, bazena, unutarnjih, vanjskih je porušen do temelja.

O ovom pitanju je nezahvalno govoriti osim načelno i činjenično jer u ovom predmetu traje mnoštvo sudskih postupaka i kaznenih čak postupaka. Tako da ću se zadržati samo na činjeničnom stanju, a ovo područje poznam još iz studentskih dana kad sam dolazio tamo na kupanje. Ali moram vas ispraviti uvijek kad netko nedovoljno nešto pozna onda i pogrešnu kvalifikaciju kaže. Tako ste vi dvije kvalifikacije kazali o nepotrebnosti jednoga ministarstva i o Centar banci da je u vlasništvu RH. Centar banka nikada nije bila u vlasništvu RH od osnivanja u sto postotnom privatnom vlasništvu. 2007. godine Hrvatski fond za privatizaciju je potpisao ugovor sa Fantasy projekt d.o.o. o osnivanju prava građenja. Taj ugovor je imao anex ugovora 2008. godine, a iz tog ugovora je proizišla obveza plaćanja naknade koja nije plaćena. Postoji mnoštvo sporova, jedan je spor i za naplatu te naknade. Ta naknada je bila obveza isplatiti CERP. CERP nije bio dvije godine pristao na potpisivanje parcelacijskog elaborata.

Hrvatska poštanska banka je tužila Fantasy projekt i povezana društva. Tuže i za naplatu više od milijardu kuna. I ti postupci još uvijek traju ne samo sudski po tužbenim zahtjevima za naknadu štete, nego i kazneni postupci. Dok ti postupci nemaju epiloga nemoguće je znati sudbinu tog prostora na području Samobora, ali mi ćemo vam i osobno ću vam ja u vrlo kratkom roku pisanim putem detaljno opisati sa svim činjenicama taj slučaj. Ja se ispričavam za Centar banku ali dobro. Epilog priče je taj da kontraverzni poduzetnik o tome piše u medijima traži, tuži državu i traži 3 milijarde kuna naknade, a država je u projekt krenula tako da je državna banka, Poštanska banka jest državna banka dala kredit privatnom poduzetniku uz garanciju koja se zove pravo gradnje. Na tuđe, odnosno državno i zemljište u vlasništvu grada Samobora. Vi kad idete uzimati kredit za kuću morate kuću staviti pod hipoteku itd. itd. Kad idete uzeti kredit za auto morate dati nekakva jamstva. Državna banka ljudima dale 33 milijuna kuna, a na jamstvo koje se zove pravo gradnje, odnosno komad papira. Bilo bi zanimljivo pitati o tome, a ja ću vam sugerirati prije nego napišete odgovor da pitate gospodina Jozu Sarača koji je sudjelovalo u tome. Evo podsjetio me kolega, to je njegov prethodnik, pa sam ga se sjetio gdje je taj gospodin danas, što radi, on bi o tome puno znao reći. Gospodina Duvnjaka koji je bio direktor agencije kako se sad već više zove ZERP to dragi bog zna, koji je u dvije godine odbijao potpisao potpisati parcelacijski elaborat. I bilo bi dobro pitati gospodina Kapulicu, a to je pitanje isto tako za gospodina Plenkovića koji tu može sudjelovati jer je gospodin Kapulica navodno njegov savjetnik da li u stranci ili u Vladi koji o tome isto tako jako puno zna. Molim pismene odgovore, a nakon toga ćemo vidjeti dalje jer mene ljudi pitaju afera teška 3 milijarde kuna nije zanemariva ni za Hrvatsku, a kamoli za Samobor. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Sabora, uvaženi gospodine predsjedniče Vlade. Moje se pitanje na žalost odnosi na situaciju u pulskom Uljaniku i s njim povezanim trgovačkim društvima. Vlada je na prošloj sjednici donijela odluku o jamstvima, ali kao što svi znamo ta odluka ovisi o prethodnoj suglasnosti Europske komisije. U međuvremenu sindikati su najavili štrajk u Uljaniku. Predstavnik radnika podnio je ostavku na mjesto u Nadzornom odboru i situacija koju danas imamo je vrlo ozbiljna. Stoga vas pitam i molim vrlo konkretno i vrlo jasne odgovore. U kojem je statusu zahtjev koji je Vlada uputila prema Europskoj komisiji, odnosno u kojem roku ako nam to možete odgovoriti možemo očekivati odgovor Komisije i davanje suglasnosti na jamstva. Nadalje, koje su daljnje radnje koje Vlada planira poduzeti po ovom pitanju i ono što je možda najvažnije koji je plan B, odnosno što ako ne dobijemo suglasnost Europske komisije na ova jamstva?

Međutim odgovor da je teško razmišljati o alternativi nije odgovor koji je prihvatljiv niti radnicima, niti stanovnicima Istre ni Pule jer vjerujem da nikome od nas nije cilj da se u Uljaniku, kao i u nekim drugim brodogradilištima ugasi proizvodnja i da na njihovu mjestu osvane još jedna marina, hvala vam lijepo. Molim predsjednika Vlade da odgovori. Hvala lijepa poštovani zastupniče Grbin na pitanju koje je vezano i za vašu izbornu jedinicu i zato ga smatram legitimnim i dobrim i korisnim u ovom trenutku za javnost jer nema nikakvih elemenata satire nego konkretnog života za koji se zalaže i zastupnik IDS-a i gradonačelnik Pule, gospodin Miletić i za koji se zalaže i župan Istarske županije, za koji se s obzirom na povezanost Uljanika i Trećeg Maja zalaže i gradonačelnik Rijeke i župan Primorsko-goranske županije. Sve su to ljudi koji imaju legitimitet u ovom dijelu Hrvatske i koji su proteklih 3 mjeseca u više navrata komunicirali i sa Vladom RH, sa nadležnim ministrima, sa ministrom financija, potpredsjednicom Vlade i ministricom gospodarstva. S obzirom da smo kao što i sami znate u onom prethodnom desetljeću sa financijskim obavezama praktički do ove godine radili na velikom procesu, cjelovitom procesu restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta koja su praktički sva, govorim o onih 6, odnosno minus jednom Kraljevica bila društva u poteškoćama i koja su za hrvatske državne proračune svake godine predstavljala jedno znatno i veliko opterećenje kada je riječ o državnim potporama. Isto tako, aktualna situacija prije svega je vezana i za odgovornost uprave Uljanika, to je ono što moramo vrlo precizno i jasno kazati. Vlada je na temelju svih informacija koje smo dobili i prikupili dala ovo jamstvo za moguće kreditiranje Uljanika u iznosu od 96 milijuna eura prema HPB-u i drugim bankama, odnosno financijskim institucijama, prema proceduri koja postoji i sukladno pravnoj stečevini, taj proces se vodi i u kontekstu konzultacija sa Europskom komisijom. Mi smo naravno odnosno nadležno Ministarstvo gospodarstva je u stalnoj komunikaciji sa nadležnom upravom, dali smo sva pojašnjenja, taj dijalog je na dnevnoj bazi i učiniti ćemo sve da se ta jamstva i realiziraju. Ono što je važno a to je prije svega plan restrukturiranja Uljanika i eventualno pronalaženje strateškoga partnera. Koliko je meni poznato uprava Uljanika o tome je već vodila određene razgovore i čini mi se da je taj put, dakle kombinacija i jamstava i strateškoga partnera nešto što može biti, pa svojevrsni i plan A i plan B vjerojatno zajedno povezani. Mi ćemo sa svoje strane voditi računa i o Uljaniku i o zaposlenicima, pratimo poruke sindikata koje su izrečene u javnosti i već samom činjenicom da je Vlada donijela ovakvu odluku po mom dubokom uvjerenju može i vama kao zastupniku iz Istre biti jasna poruka da ćemo učiniti sve što možemo kako bi se zadržala radna mjesta, kako bi Uljanik koji ima važnu ulogu u restrukturiranju Trećega Maja bio održivo brodogradilište i nastavio sa poslovanjem i sa radnim mjestima kojih ima kada se sve zajedno zbroji više tisuća i u Puli i u Rijeci.

Dakle, prije svega moram reći da se slažem s vama u jednom dijelu a to je onaj dio kada kažete da ne možemo odricati odgovornost sadašnje uprave, dapače. Itekako će morati biti razgovora o tome kako se dogodilo da sadašnja uprava Uljanika dovede brodogradilište u ovako tešku situaciju. Međutim, ne odricati odgovornost sadašnjoj upravi ne znači isto tako i da Vlada može oprati ruke od odgovornosti. Ja sam vam postavio nekoliko pitanja, vi ste mi doista dali djelomične odgovore, međutim odgovorima koje ste mi dali ne mogu biti u potpunosti zadovoljan. Naravno da pozdravljam odluku Vlade da se daju jamstva i bilo bi potpuno suludo reći bilo što protiv toga. Međutim, ostaje jedno pitanje na koje niste odgovorili na isti način na koji ministar Marić nije odgovorio jutros a to je što je alternativa. Jer svaki ozbiljan poduzetnik a iznad svega svaka ozbiljna Vlada kada je ulazio jedan ovako velik i opsežan zahvat mora razmišljati pogotovo kada ovisi o odluci treće osobe u ovom slučaju Europske komisije što ako do toga ne dođe. Ono što je moja želja i želja veličine nas Puležana, Istrijana je da Uljanik opstane i da njegova vizura ostane sastavni dio onoga što vidimo svaki puta kada pogledamo u Pulu. Međutim, na tome se trebamo truditi. I zato vas molim da učinite sve što je u vašoj moći i želim čvrsta jamstva da ova Vlada neće stati iza ideje da se Uljanik kao brodogradilište ugasi i pretvori u Marinu. S obzirom na opseg pitanja koje sam vam postavio molim dopunu vašeg odgovora pisanim putem i nadam se da će vam za to trebati manje od onih Poslovnikom određenih … [[Govornik se ne razumije.]] Ispričavam se što sam prekoračio vrijeme.

Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Profesore Kujundžiću, pitanje ide vama. 21. prosinca prošle godine ako se ne varam, na vaš prijedlog Vlada je donijela jedan zaključak odnosno odluku kojom je ustanovljen fond za posebno skupe lijekove mimo postojećeg fonda za skupe lijekove koji postoji u okviru HZZO-a. Ideja je da građani skupljaju svojim milodarima sredstva na koje će Vlada kao uplatiti još toliko. Roditelji posebno teško oboljele djece i predstavnici udruga u zdravstvu ogorčeni su i razočarani tim prijedlogom pa i njegovom realizacijom, do sad se ispostavilo da je uplaćeno tek nešto manje od 27 000 kuna, krajnje nedostatno za bilo koju intervenciju, Vlada još nije uplatila ništa. Samo u posljednje 2 humanitarne javne akcije, građani su za dvije oboljele djevojčice prikupili oko milijun i 700 000 kuna što svjedoči da građani nemaju povjerenja u model koji ste inaugurirali. Moje pitanje glasi, jeste li svjesni da ste ovim prijedlogom i ovim modelom zapravo počeli uvoditi nedopustivi princip milosrdnog zdravstva u zdravstvo koje treba biti solidarno i da Vlada koja je zadužena da osigura svim građanima jednak pristup zdravstvenoj zaštiti, sada odustaje od toga i uvodi jedan elitistički model kako ste se vi svojevremeno izrazili da Vlada nema novaca da bi liječila sve oboljele. Da li vas to zabrinjava? Zabrinjava li vas to što građani nemaju povjerenju u prijedlog koji ste dali i što predstavnici onih kojih se to najviše tiče ogorčeni jer smatraju da je sustav netransparentan, da se ne zna po kojoj logici i po kojim kriterijima će se odabirati koji pacijenti će biti tretirani iz ovog fonda plaćena sredstva za njihovo liječenje, ne zna se uopće koja je lista, tko je na njoj i hoće li se omogućiti svima ili samo odabranima. Hvala lijepa gospodine zastupniče Beus i hvala vam lijepa što brinete o teško bolesnoj djeci odnosno o teško bolesnim pacijentima. Vjerojatno smo svi upoznati da je zapravo izazov ne Hrvatskoj nego svugdje u svijetu osigurati lijekove svima poglavito osigurati najnovije lijekove. I na tome tragu, ma kako nam bilo teško u Hrvatskoj a svi znamo, slušamo svaki dan o problemima o financijskim, mi se uspijevamo nositi i glede solidarnosti i glede dostupnosti i glede kvalitete hrvatske medicine. I uistinu u tome smislu Vlada je ostala na tragu i ove godine. I ove godine kada na dvije skupine bolesnika, govorimo sada o spinalnoj mišićnoj atrofiji i neuroblastomu, Vlada opet pokazuje izrazitu senzitivnost i brzo reagiranje posebice ako to hoće usporediti sa zemljama u okruženju pa čak i najbogatijima, mi u Hrvatskoj smo bili na vrlo zavidnoj razini. Dakle, kada je riječ o spinalnoj mišićnoj atrofiji i spinrazi, uključeni smo i prije brojnih bogatih zemalja u Europi i svijetu, tamo gdje je medicinski indicirano, gdje postoje dokazi da kod takvih pacijenata se može očekivati pozitivan učinak. A glede konkretnoga upita, mogu vam reći slijedeće. To je samo jedan oblika uvriježen u svijetu, dakle nismo mi Hrvati izmislili to, to rade brojne zemlje u svijetu da i na taj način pokušavaju osigurati što prije dostupnost lijeka. I na tragu toga procedura je takva kod registracije lijeka do dolaska na listu da neki pacijenti nemaju vremena dočekati jer je priroda njihove bolesti da su mjeseci beskonačno dugi i da bespovratno gubi se klinički status u kojemu se više ne može ništa napraviti ili pak nažalost gubi se i život. Išli smo s idejom prema praksi drugih zemalja EU-a da je to samo još jedan od oblika kako senzibilizirati sve nas koji solidarno trebamo pokušati pomoći a Vlada je pokazala ove godine, naveo sam dva primjera. A za sve nas zajedno, zgodno je imati u vidu da inovativni lijekovi koji su sada na vidiku su nešto s čime će se nositi bilo koja zemlja u svijetu i to ste izvadili iz konteksta pa ste malo krivo to interpretirali Vladu i mene da sam rekao, nisam tako rekao nego sam rekao u kontekstu da nažalost suvremena medicina izrazito poskupljuje svake godine i sa svim tim oblicima nosi se teško bogati Izrael, Japan, Amerika, Njemačka, pa tako i mi. U tome kontekstu je to bilo rečeno a vjerujte da neovisno o našim teškoćama, gdje god budu indikacije medicinske, dokazi utemeljeni na praksi i znanosti, hrvatski pacijenti neće biti zakinuti. Hvala. Uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Poštovani profesore, gospodine ministre, nisam zadovoljan odgovorom jer on zamagljuje zapravo stvarnost. Meni se čini da su i Vlada a i vi se zapravo odmakli od stvarnosti i da previše komotno i elitistički gledate na ove probleme. U konačnici Vlada se ponaša vrlo hipokrizijski. Vrlo licemjerno. Na pitanje zastupnice Anke Mrak-Taritaš koliko smo iz proračun izdvojili za djelovanje vjerski zajednica, dobili smo odgovor iz Vlade, doduše na … [[Govornik se ne razumije.]] bokune jer treba se to vući kao rep da dobijemo informacije, da samo u 3 godine je transferirano gotovo 2 milijarde kuna prema vjerskim zajednicama a kad bismo tome pribrojili ona sredstva koja dolaze iz lokalne i regionalne samouprave, pitanje je koliko je novaca otišlo u 20 godina koliko su na snazi vatikanski ugovori.

Dokle ćemo tako licemjerno postavljati stvari da se daje masnim guskama, utovljenim ljudima koji žive na grbači ovoga naroda, a s druge strane nemamo sredstava za najpogođenije ljude u ovoj državi i to ne svojom krivicom nego zbog bolesti. To je pitanje svih pitanja i alarm Vladi RH da se konačno konstruktivno postavi prema problemima svojih građana, a ne da podilazi interesnim skupinama koje promoviraju najgore, najrigidnije i najzadnjačkije ideje čiji biskupi imaju i uzimaju sebi za pravo da ovoj Vladi sole pamet, a ovome narodu da ga tretiraju kao guske, a ne zapravo kao svoje stado.

Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, potpredsjednice i potpredsjednici, ministrice i ministri, uvažene kolegice i kolege zastupnici svoje pitanje postavljam ministru mora, prometa i infrastrukture gospodinu Olegu Butkoviću. Pa evo u javnosti se nekako u zadnje vrijeme digla bura oko novog Prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Poštovani zastupniče prije nego što odgovorim konkretno na vaše pitanje najprije ću reći da je novi Zakon o cestovnom prijevozu, o prijevozu u cestovnom prometu bio u javnoj raspravi od 1.12. do 31.12.2017. godine i da se trenutno razmatraju sve primjedbe i prijedlozi u ministarstvu i nakon toga bi trebali utvrditi konačni prijedlog zakona i krenuti u vladinu proceduru. Razlozi zbog čega smo išli u donošenje novog Zakona o cestovnom, u prijevozu u cestovnom prometu tu zato jer je došlo do značajnih promjena u pravnoj regulativi EU. Došlo je do povećanja u nas gospodarske aktivnosti posebice u turizmu, te porastu izvoza roba i usluga i sve je to utjecalo na ponudu i potražnju na prometnom tržištu, te smo stoga odlučili krenuti u izradu novoga zakona. Prije nego što krenem na ono što najviše izaziva javnost interes javnosti to je nova definicija auto taxi prijevoza. Želim samo naglasiti da smo mi ovim prijedlogom zakona definirali i neke nove oblike prijevoza kao što je mikro prijevoz, integrirani prijevoz, agencijska djelatnost itd. Tako da će bit puno novih stvari u tome zakonu koji će olakšati upravo u ruralnim sredinama lakše prijevoz ljudi i činjenicu da je sve veća potreba povezivanja ljudi na tom području. Nova definicija auto taxi prijevoza citiram iz zakona je djelatnost javnog prijevoza putnika koja se obavlja osobnim automobilom ako se putnik ili skupina putnika ukrcava na jednom ili više mjesta, a iskrcava na drugom mjestu, a takav prijevoz se obavlja temeljem jedne narudžbe i uz jedno plaćanje ukupne naknade za obavljeni prijevoz određen taksimetrom. I ovo što je novina putem elektroničke aplikacije ili drugim odgovarajućim uređajem prema unaprijed poznatim uvjetima. To znači da će se po ovoj novoj definiciji više ljudi moći istovremeno voziti taksijem i taksi će moći stajati na više mjesta, plaćat će se samo jedan račun.

Što se tiče gužvi i glavnih zamjerki da će liberalizacija dovesti do gužvi na našim prometnicama pogotovo u većim gradovima u ljetnoj sezoni itd. moj odgovor je naša intencija je bila upravo da ćemo liberalizacijom omogućiti građanima dostupniji i jeftiniji taksi i da će se oni manje koristiti osobnim automobilima. A ono što je možda najbitnije vikendom u kasnim ili jutarnjim satima kada mladi ljudi voze svoje osobne automobile i na žalost dolazi do onih neželjenih posljedica nesreća itd. Znači ovaj zakon ide u pravcu sigurnosti i dostupnosti taksija i naravno pojeftinjenju cijena svim našim građanima.

Pa upravo mislim da uvažavajući sve primjedbe i prijedloge onih koji se bave prijevozom u Republici Hrvatskoj i procedurom koja upravo u ovom sazivu Sabora gdje većinu zakona donosimo u dva čitanja, a ne kako je to najčešće bilo u prijašnjim sazivima da su se donosili po hitnom postupku, ćemo osigurati da zakon bude popravio prijevoz na našim cestama i da upravo bude donosio i gospodarskom, ali i razvoju onih naših krajeva jer na jedan način gledamo velike gradove, a na drugi način, gledamo ruralna područja.

Izvolite. Poštovani predsjedavajući, evo, premjer vas gospodine ministre, nije spomenuo, da ste se i vi uključili u ovu priču u vezi Uljanika i Trećeg maja i nadam se da ćete se uključiti, kao što se uključila i Vlada, jer prije 2 mjeseca, kada sam to pitanje postavila, bilo je praktički hereza i vrlo agresivno iz uprave su počeli govoriti da je to politikantstvo, na kraju se to zarotiralo. I vidimo da sad neka rješenja su se počela tražiti i uprava traži pomoć od Hrvatske vlade. I nadam se da ćete se i vi uključiti, kao i svi iz našeg kraja, jer je spomenuo i IDS i SDP, ali i Most i vi kao i HDZ. Dakle, svima je to u interesu. Moje pitanje, kao ministru, koji dolazi iz Primorsko goranske županije, je pitanje kada će biti ukinuta mostarina za prolazak preko Krčkog mosta?

Ali, mislimo, da bi se svi građani RH, trebali biti jednako vrijedni i da bi trebali imati ista prava, ali sada, kao što znate, most, Krčki most, koji 37 g. već stoji i povezao je otok Krk, sa cijelom Hrvatskom ali i sa Rijekom, je postao praktički predgrađe Rijeke, doprinio razvoju tog otoka jako puno. Dakle, zanima me što ćete kao ministar učiniti, nakon što vam se mi, kao Primorsko goranska županija obratimo sa takvim zahtjevom. Kao što znate, Primorsko goranska županija je sa nekoliko strana omeđena, sa nekoliko naplata. Pa tako plaćamo tunel kroz Učku, koji je zapravo, jedan, rekla bi kolonijalnim pristupom predan na upravljanje od gospodina Šarinića davnih dana Francuzima, možda kao i jedan uvjet ulaska u EU, pa imamo naplatu par kilometara autoceste do rupe, kao i autocestu kroz Gorski Kotar, za građane, molim vas da mi odgovorite na pitanje u vezi Krčkog mosta. A molim kolege da se drže vremena.

Odgovor na vaše pitanje je sljedeći. Evo, najprije da kažem oko tunela Sv. Ilija. Od 1.1.2018. mi smo ukinuli cestarinu, Vlada je donijela odluku, i na način, da je iz ingerencije Hrvatskih autocesta, tunel prešao u ingerenciju Hrvatskih cesta, koje će sukladno trošarinama i onome što plaćaju naši građani, isto tako kroz gorivo, preuzeti održavanje toga tunela. To je bila jedna odluka, iz razloga što su ljudi u imotskoj krajnji, znači, koji žive grad Imotski i okolne općine išli s takvom inicijativnom i procijenili smo da iz gospodarskih i demografskih i inih razloga treba pomoći tome kraju i ja mislim da je to bila jako dobra odluka. Što se tiče Krčkog mosta, po Zakonu o otocima, svi stanovnici, sve pravne i fizičke osobe koje žive na otoku Krku, ali ne samo na Krku, nego i na okolnim otocima, oslobođeni su plaćanja cestarine. I u prošlog godini je znači u 2017. iz državnog proračuna, negdje oko 26 milijuna kuna, država intervenirala, kako bi nadomirila tu razliku. Naravno, da mi u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, razmatramo mogućnosti, ne samo na Krčkom mostu, nego i u drugim krajevima Hrvatske, u kojim je to isto tako potrebno, da ne spominje sve ove razloge. Pomoći lokalnom stanovništvu i naravno gospodarstvu, kroz smanjenje cestarine, novi sustav naplate koji pripremamo, koji bi trebao ići u pravcu, isto tako olakšica, ali ono što moramo voditi računa je i ukupan cestarski dug i tih 5 i pol milijardi eura, koje Hrvatska u ovom trenutku dužna. Znači i o restrukturiranju i refinanciranju postojećeg duga. Znači, moj odgovor je vama, ali i svim onima u Primorskom goranskoj županiji, da mi razmatramo sve mogućnosti i da ćemo naravno sukladno, svemu onome što sam rekao donijeti odgovarajuće odluke. Pa ja nisam zadovoljna s vašim odgovorom, jer trebate znati, da i prije oslobađanja prolaska kroz tunel Sv. Ilija, građani tamo zapravo su imali 60% popusta ili neki zapravo potpunost u bili oslobođeni. Ali, isto tako trebate znati, da otprilike 37000 njih prođe tokom zimskog perioda, mjesečno kroz taj tunel, ali isto tako, tijekom ljetnih mjeseci je to čak i 280000 što znači da mi dajemo besplatno tunelarinu turistima. Ali, to je za poticanje turizma. Ono što mene zanima, to je Krčki most, od kojih se uprihoduju 50 milijuna kuna, a mi smo ga otplatili 1990.-te, jer on je 1980.-te pušten u promet. Dakle, o tome se radi, radi se o tome, dokle će građani ove županije i dalje sufinancirati neke stvari.

Svake godine ih subvencioniramo i onda otprilike 380 milijuna kuna, smo, 380 milijuna eura, smo im do sada dali naknade na kraju svake godine. Dakle, mi taj novac negdje dajemo, ali jedino građani naše županije, građani Hrvatske, još uvijek plaćaju tunel, plaćaju prolazak kroz Krčki most. Dakle, svi se sjećamo, kako je to bilo, 3000 ljudi je moglo proći dnevno sa trajektom, danas je to u vršnim danima, tijekom sezone i 35000.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Cijenjena ministrice Obuljen Koržinek, prošloga su tjedna bivši članovi Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije uputili priopćenje u kojem ističu kako Vlada zataškava istinu o kaotičnom, rasipničkom i nekvalitetnom poslovanju Hrvatske radiotelevizije.

Uvažena gospođo zastupnice, pa dozvolite mi da uvodno kažem da općenito kada govorimo o HRT-u i u ovom Domu i u javnosti bilo bi dobro da puno češće posežemo za činjenicama i podacima, a puno rjeđe za dojmovima ili nekim partikularnim interesima. U tom smislu i prošlotjedno priopćenje bivših članova Nadzornog odbora, ja sam već javno ocijenila potpuno neutemeljenim i to iz nekoliko razloga. Kao prvo ovaj Visoki dom razriješio je bivše članove Nadzornog odbora ne zato što su oni u svom izvješću tvrdili i iznosili određene podatke, nego jednostavno zato što su u svom djelovanju izašli izvan okvira onoga što propisuje Zakon o Hrvatskoj javnoj radioteleviziji i to je jedini razlog bio njihovog razrješenja i jedino obrazloženje. Razlog zbog kojeg je Vlada predložila da se njihovo izvješće za 2016. godinu ne odobri, ne prihvati, odnosno da se, predložilo je Hrvatskom saboru da na takav način donese odluku u prvom redu potaknuto je onim što se događalo u proceduri. S druge strane da su u izvješću koje je bilo kao dopuna izvješća za 2017. godinu iznosili određene podatke koji nisu bili sadržani u proteklim izvješćima. Međutim, ono što je ključno u tom mišljenju Vlade i što potpuno demantira tvrdnje bivših članova Nadzornog odbora jest da je upravo Vlada u svom mišljenju pozvala nove članove Nadzornog odbora, a koje podsjećam ne imenuje Vlada nego upravo Sabor, dakle ovaj Visoki dom, da razmotre, analiziraju i traže uvid u sve podatke i sva mišljenja prethodnog Nadzornog odbora uključujući i sumnje na moguća nezakonita postupanja ili nepravilnosti, da sve to istraže i da otklone bilo kakvu sumnju. dakle, potpuno je neutemeljeno da je Vlada u svom mišljenju bilo što željela zataškati i to može vidjeti svaki od članova ili članica bivšeg Nadzornog odbora kao i svaki građanin, jer je naše mišljenje javno, objavljeno je na web stranicama, a doći će i kao materijal u Hrvatski sabor.

Zahvaljujem cijenjena ministrice na vašem odgovoru kojim sam zadovoljna, naravno sa nadom da će i redovito podnošenje Izvješća o poslovanju Hrvatske radiotelevizije nadležnom saborskom odboru kao i samom Saboru doprinijeti daljnjoj transparentnosti poslovanja. Izvolite. Vlada RH je prije mjesec dana, točnije polovicom prosinca 2017. godine uputila poziv renomiranim financijskim kućama da sudjeluju kao savjetnici Vlade u postupku otkupa udjela u INA-i.

Koliko je ponuda zaprimila? Također zanimaju me rokovi. U kojem roku će Vlada RH angažirati te savjetnike i u kojem roku će ti savjetnici također dati nekakve preporuke. Osim toga, zanima me koliko će nas koštati ti savjetnici jer u medijima se spominje i cifra preko 200 milijuna kuna. Smatram da cijela hrvatska javnost kao i svi mi ovdje pratimo sa iščekivanjem kada će biti konačna odluka Vlade, kojim modelom će Vlada RH otkupiti ovaj udio u INA-i. Naravno sve to stoji.

Točno je, proces koji je bio pozivni natječaj, ali je otvoren i za one koji se žele javiti je okončan prije dva dana prema informacijama koje mi je prenio ministar financija sinoć dobili smo 7 ponuda, 7 ponuda. U samom natječaju nije fiksno definiran rok u okviru kojeg će se odabrati najbolji ponuđač, u ovom trenutku Ministarstvo financija, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će naravno pristupiti analizi tih ponuda. Kada se sve uzme u obzir odabrati će se najbolji savjetnik a sve su to ugledne kuće koje smo pozvali da se jave na ovaj natječaj sukladno njihovim međunarodnim referencama i iskustvima u sličnim poslovima. Ono što želim podsjetiti još jedno i vas a i hrvatsku javnost a mislim da je dobro da je prigodom mog posjeta Budimpešti i izjavama mađarskog premijera bila sasvim jasna i sasvim eksplicitna. A to znači da je mađarska strana spremna riješiti ovo pitanje brzo i pravično. To su dvije riječi koje čini mi se daju sukus onoga što će se odvijati u sljedećim mjesecima. Kada kažemo brzo, to znači da je cijela ova situacija koja je trajala i sa međunarodnim sporovima, arbitražama, UNCITRAL, Washington ukupno ozračje između INA-e i MOL-a opteretilo odnose Hrvatske i Mađarske. Mi smatramo da to nije dobro, da Hrvatska i Mađarska kao dvije susjedne zemlje trebaju imati kvalitetne i dobre odnose, odnose koji su za, odnos između dva naroda i za gospodarski odnos između dvije države puno važniji nego što je to jedno pitanje energetske suradnje koja je kao što i sami znate započelo procesom privatizacije INA-e prije sad već skoro 15-ak godina. Izbor savjetnika treba pomoći hrvatskoj Vladi i u analizi onoga što je najvažnije, znamo što je predmet budućega posla ali moramo naći onaj drugi, bitniji sastojak svakog ugovora a to je cijena. A to znači a devalvacija vrijednosti MOL-ovih dionica u INA-i nije nešto što možemo sa punom sigurnošću procijeniti sami nego za to trebamo one međunarodne savjetnike koji o tome znaju i više nego mi. Što se tiče najave od prošle godine, ona i dalje naravno stoji, savjet se sastao nekoliko puta, napravio određene kriterije što je bitno. Ono što je nama najvažnije da u stjecanju tog paketa ne dođe do povećanja javnoga duga. I iz toga želimo da nam međunarodni savjetnici daju nekoliko varijanti kako da dalje pristupimo ovom poslu premda moram priznati u zadnjih godinu i 3 mjeseca a tu uključujem i vrijeme dok je MOST bio u Vladi, evo ministar Dobrović je bio na neki način i začetnik jednog kvalitetnog odnosa između hrvatske Vlade, INA-e i MOL-a u smislu dinamike razgovora, sadržaja tih razgovora sadržaja tih razgovora i nastojanja pronalaženja rješenja za brojna otvorena pitanja koja su vezana za INA-u kao hrvatsku naftnu kompaniju.

Poštovani predsjedniče Vlade. Evo nažalost još 4 minute, ja sam zapamtio samo 2 konkretna podatka a to je da je stiglo 7 ponuda i da su u pitanju mjeseci. A postavio sam niz konkretnih pitanja jer nam trebaju konkretni podaci, o rokovima, o mjerama jer je to iznimno važna odluka za RH. Ja vas, a na vas apeliram da na kraju i situacija oko INA-e ne izađe kao i sve ostale situacije kojima smo svjedočili zbog čega bi ova Vlada mogla biti prozvana uskoro Vladom propalih obećanja. Zašto? Vi kažete vaša Vlada, vi cijelo vrijeme naglašavate vaša Vlada. Vaša Vlada je dala niz obećanja koja su do sada bila ludom radovanje. Imate situaciju oko pomoći za lijekove, bolesnoj djeci, umjesto te pomoći Vlada opskrbljuje svoje djelatnike mobitelima u iznosu od 66 milijuna kuna. Demografske mjere koje ste i najavljivali doživjele su fijasko a nikad kolodvori nisu bili puniji obiteljima i mladima koji odlaze iz Hrvatske. Dok mladi odlaze iz Hrvatske za poslom, Vlada zapošljava djelatnike za promociju. Isto tako ste bili obećali da ćete istražiti sve mogućnosti za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, koliko vidim od toga ste očito u potpunosti odustali. Afera Agrokor je i dalje afera iz razloga što nedostaje transparentnosti u procesu a vi ste bili obećali da će na tome profitirati Hrvatska. A ja na vas apeliram da na kraju situacija s INA-om ne postane slučaj kao i sve ove situacije koje sam nabrojao i kojima smo svjedočili ovih godinu dana. Pitanje br. 22. zastupnik Domagoj Mikulić, postavlja ministru rada i mirovinskog sustava Marku Paviću. Izvolite. Zahvaljujem se predsjedniče Sabora. Poštovani ministre Pavić, naša Slavonija, Osječko-baranjska županija i moj grad Osijek bilježe visoke stope nezaposlenosti i još više stope iseljavanja poglavito mladih, čak i mladih obitelji i to u korelaciji sa negativnim prirodnim prirastom predstavlja zaista jedan veliki izazov svima vama. Odgovornim i predanim radom Vlada RH i vaše ministarstvo zaista uspjeli su određene trendove promijeniti, na tome vam ja čestitam jer to je zaista i prava činjenica. No unatoč boljim pokazateljima, ipak ne možemo biti u potpunosti zadovoljni i svi zajedno moramo težiti još boljim rezultatima i pred sebe staviti jasne ciljeve a to je povećanje zaposlenosti, povećanje plaće mladih ljudi i stvaranje preduvjeta za stalno zaposlenje što će sigurno rezultirati i biti razlog odnosno i motivacija u mladima da su voljeli živote i živote svojih obitelji zasnuju upravo ovdje u našoj domovini. Stoga, nas mlade, zanima, što konkretno, vaše ministarstvo, radi po pitanju zapošljavanja mladih osoba i na koji način su redefinirane mjere aktivne politike zapošljavanja kako bi zadržali naše mlade u RH. Poštovani predsjedniče, poštovani zastupniče, kolege ministri i zastupnici. Hvala vam lijepo na pitanju. Gospodarski rast je preduvjet, stvaranju novih radnih mjesta, pogotovo stvaranje radnih mjesta dodane vrijednosti. Kada na to dodamo poreznu reformu, rast BDP-a, rekordnu turističku sezonu, ne možemo biti bez optimizma, iako smo apsolutno svjesni svih demografskih pokazatelja iseljavanja mladih, pogotovo iz Slavonije, od kuda i vi dolazite. No, isto tako, optimizam, nam pokreće na određenim pokazateljima, poput činjenice da imamo 54000 više zaposlenih u 3 kvartalu 2017. u odnosu na godinu radnije. Podsjetio bi da smo i na sjednici Vlade u Osijeku, osigurali preko 2 milijarde kuna projekata upravo za Slavoniju i da je Vlada, strateškim projekta za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem, upravo naglasila to područje, kao posebno područje koje ima našu pažnju. On se sastoji, prvenstveno, od paketa od mjere do karijere aktivne politike zapošljavanja, 1,6 milijardi kuna, unutar kojega već u prošloj godini smo krenuli usmjeravati sredstva u trajno zapošljavanje u privatni sektor. Cilj nam je upravo, kao što sam rekao, osigurati radna mjesta i osigurati trajna zaposlenje za naše mlade ljude. Zato smo ojačali pripravništvo, za privatni sektor, smo maksimalno dali, koliko su ograničenja Europske komisije, 50% plaće ukupnog troška plaće, ali bez gornjeg ograničenja. Drugim riječima, ako netko želi zaposliti, nekog na 8000 kuna plaće, država će 1 godinu sufinancirati pola. Samozapošljavanje smo značajno digli, upravo kako bi mladima osigurali ulazak u svijet poduzetništva. Ako se udruže u zadruge, što je izuzetno zanimljivo za Slavoniju, do 270000 kuna. Isto tako smanjili smo stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, koji smatramo da mjera više nije adekvatna, da tjera mlade, da rade za minimalnu plaću, a upravo sa pripravništvom i njegovim jačanjem, želimo to riješiti.

Tu bi posebice istaknuo program zaželi i hvala ministru Kuščeviću, upravo, da smo uspjeli ovu uredbu osigurati da krenemo sa zapošljavanjem. Od 75 programa, tj. ugovora, koje smo potpisali dosada za zaželi, u vrijednosti 276 milijuna kuna, 49 ih je upravo iz Slavonije, od toga 106 milijuna kuna ide u Vukovarsku srijemsku županiju. Uskoro će biti i projekt Ledi, lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, koje će u županijama osigurati, klubove za zapošljavanje, u vrijednosti, od preko 73 milijuna kuna. Upravo dok sada govorimo, dešava se u Osijeku, dani poslova u turizmu, gdje će 5000 mladih, nezaposlenih, biti spojeno sa 74 poslodavca i moći će upravo naći posao u sezoni, a anketirali smo, HZZ je anketirao svih 196000 nezaposlenih, od kojih su 22000 izrazile za želju za rad u sezoni. Sveukupno, Vlada izdvaja 2,5 milijardi kuna, 300 milijuna kuna ćemo imati, i za dječje vrtiće, za zapošljavanje, koje ministrica Murganić, Divjak i ja radimo i vjerujemo da ćemo napraviti dodatan iskorak u zapošljavanju mladih u RH. Zahvaljujem se i ja ministru Paviću na odgovoru.

Pitanje broj 23. zastupnik Miro Bulj, postavlja predsjedniku Vlade, Andreju Plenkoviću. Izvolite. Hvala lijepo. Premjeru Plenkoviću, šta ste, koje ste mjere poduzeli, po pitanju državne revizije, o brodogradilištu Split? Dal ste ga pročitali i dal ste informirani da je, da se ne poštiva ugovor, koji je potpisan sa sadašnjim vlasnikom u brodogradilištu Split. Dal ste informirani da je nenamjenski se troše sredstva, koje država daje i subvencionira za razvoj brodogradnje? Da li ste informirani da najstručniji kadrovi, koji su sagradili, za razvoj brodogradnje, koji su gradili, najbolje svjetske brodove, 8 prestižnih svjetskih nagrada, da li ste ikakve korake poduzeli i ako možete kazati, nama saborskim zastupnicima, 4 državne revizije, upozoravale su, tj. dokazale u svojim nalazima i dale nalog Vlade RH, točnije Ministarstvu gospodarstva, da postupe po tome nalazu? Ugovor se ne poštiva, ni organizacijski, ni znači, nije transparentno trošenje novca, novac se ulaže kao što se je ulagao u poljoprivredu, usmjeravao se je u Agrokor, a ne u OPG-ove, prijeti nam raspad jedne od najjačih industrijskih grana, jedne od najbitnijih demografskih mjera, to je opstanak brodogradnje. Da vas samo usporedim, iz Cetinske krajine, prije 10-tak, 15 godina, išlo je 25 autobusa, a danas ujutro u 6 sati, idu 2 kombija. Kontrolirate li to gospodine Plenkoviću i kažite mi koje ste mjere poduzeli ili pilatovski čekate nalaz Europske komisije, tj. rješenje Europske komisije o Brodosplitu. Izvolite. Poštovani zastupniče Bulj, Vlada je upoznata sa svim aktivnostima koji se odnose na brodogradilište u Splitu, na njegovo poslovanje. Pitanje restrukturiranja već sam dotaknuo odgovarajući zastupniku Grbinu. Ministarstvo gospodarstva je nadležno gospodarstvo koje se bavi hrvatskim brodogradilištima, dijalog između tog ministarstva i uprave Splitskog brodogradilišta je kontinuiran. Što se tiče nalaza revizije oni su korisni za ukupnu ocjenu stanja, poštivanja obaveza koje su preuzete u ranijim godinama. Mi smo u poziciji da jasno komuniciramo sve ono što vlasnik brodogradilišta treba ispuniti. Nama je žao da nema više tolikog broja zaposlenika iz Sinja koji odlaze raditi u Splitsko brodogradilište, međutim to je jedan proces koji se nije dogodio preko noći nego je trajao godinama.

Premijeru država subvencionira Brodosplit za brodogradnju, znači za tankere, brodove i u ugovoru postoji 14 brodova. Jeste li provjerili koliko je brodova napravljeno? Ni jedan. Ni jedan, a država subvencionira. Naš kadar iz Sinja, sa otoka i Splita znate gdje je? Međutim, vi ste se više bavili termoelektranom Peručom i pogodovanjima kako da suprug od vaše ministrice dođe do toga projekta nego što ste se bavili Brodosplitom. To je demografska mjera. Kažete napišite u pisanom obliku za radnice Dalmatinke koje traže svoja potraživanja. Poslao sam upit ravno prije 62 dana, točnije 15.11.2017. ministru Mariću. Nisam dobio niti odgovora. Da li je to poslovnički predsjedniče Hrvatskog sabora, premijeru a mijenjate Poslovnik da bi nam zabranili govoriti. Dva mjeseca nije se odgovorilo protiv Poslovnika na upit o radnicama Dalmatinke. Također Dalmacija vina, Konstruktora, Vijadukta, … [[Govornik se ne razumije.]] Zbog toga nam je prazna Dalmatinska zagora i zaboravljena. Nije dovoljno doći na svetoga Duju i na Sinjsku alku, slikat se, fotografirat se i par PR-ovskih poruka poslati. Gospodo Brodogradnja je stoljetna tradicija hrvatskog naroda na područjima Splitsko-dalmatinske županije, Dalmacije i Hrvatske. Ona je razvojna grana. Ovi ljudi su vam iz Sinja u Koreji, južnoj Africi, Irskoj tu svoja znanja prenose. Izgubili smo od varioca, inženjera, projektanata.

Zastupnik Bojan Glavašević postavlja pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, izvolite.

Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, članice i članovi Vlade RH gospodine predsjedniče vi ste u odgovoru kolegi Bernardiću iznijeli neke stvari za koje vas ja jednostavno moram ispraviti jer ne odgovaraju stvarnosti. U vašem odgovoru vi govorite kako su slobode medija u Hrvatskoj sjajne, kako je situacija odlična, nema nikakvih problema, međutim tome jednostavno nije tako. Ja mogu povjerovati da je to nešto što biste vi željeli, da je to slika Hrvatske kakvu biste vi voljeli i graditi. Međutim, stvarnost jednostavno ne odgovara tome. Jučer je završila dvodnevna misija predstavnika vodećih europskih organizacija za slobodu medija u Hrvatskoj. To su organizacije koje su ugledne, koje su priznate, koje Hrvatska na kraju krajeva, u kojima isto tako sudjeluje, koji su u svojemu izvješću rekle kako sloboda medija u Hrvatskoj propada i to zabrinjavajućom brzinom.

Ja ne govorim da ministra Medveda treba na neki način poslati u zatvor, ali mene zanima da li ste barem razgovarali sa njim o tome do koje mjere takav postupak nije prihvatljiv. Vaša ministrica Obuljen je jučer u emisiji Otvoreno imala odličan odgovor Željki Markić, dakle inače osobi čiju udrugu koja potkopava temelje demokracije u ovoj zemlji je i ova Vlada financirala sa pola milijuna kuna u kojemu zapravo je rekla ono što je trebalo reći ministru Medvedu.

Hvala lijepa predsjedniče Sabora. Poštovani zastupniče Glavašević ne znam kako ste pronašli ove citate mog odgovora na upit vašega kolege Bernardića na početku ovog aktualnog sata, ali dobro. Vi očito to na taj način razumijete. Što se tiče filma o kojem je riječ i o kojem se vodila određena rasprava u hrvatskoj javnosti ministar Medved nije uputio nikakav dopis niti je napravio bilo kakav potez koji bi upućivao da on sugerira kakva da bude uređivačka politika Hrvatske radiotelevizije. Pitajte ga slobodno, on je ovdje pa vam to može pojasniti. Mi živimo u demokraciji i moram još jednom ponoviti Facebook, to valjda svi znaju pa i kolege u SDP-u ne kontrolira hrvatska Vlada, nemamo mi gospodine Bernardić bilo kakav utjecaj čija stranica je dostupna na webu a čija nije, bili bi stvarno jako, jako s velikim ovlastima kad bismo imali na to utjecaj. Što se tiče pitanja posjeta misije koja je u Hrvatskoj ovog tjedna koliko je meni poznato, predstavnike tih organizacija primila je ministrica kulture koja je nadležna za medijsku politiku, primila ih je koliko mi je poznato i Predsjednica Republike, dakle, otvoreni smo za sva dijalog sa svim stručnim organizacijama međunarodnog karaktera koje se bave slobodama medija. Ja moram priznat da gledajući to iz kuta predsjednika Vlade da neko pokuša plasirati tezu da u Hrvatskoj postoji cenzura i da nema slobode medija, onda možda mi nemamo ista mjerila. Ja to jedino tako mogu vidjeti. Ja vas molim da hrvatskoj javnosti pa i hrvatskim medijima podastrete dokaze o tome tko to na koga utječe, tko to koga cenzurira, koji to komentator nije u poziciji da kaže svoj stav, koji to list ima problema sa izlaženjem, koji to servis na nacionalnoj koncesiji, televizijski ili radijski ili na nekoj lokalnoj ima bilo koji problem koji bi se mogao podvesti pod tezu o slobodi o ne slobodi a da ne govorim o cenzuri. Ja vam moram priznati da to nisam vidio, mogu dopustiti da određeni ljudi iz političkih razloga žele kreirati atmosferu, da postoji neki problem u tom segmentu ali ja ga ne vidim, ja ga ne vidim, sigurno ne na način na koji vi to želite sugerirati uključujući i HRT koja ima siguran sam u logici javnoga servisa i obvezu da hrvatskoj javnosti i hrvatskim građanima prikazuje i filmove koji su hrvatske ili koprodukcije, ja mislim da je to dobro. Kakav je sadržaj tih filmova? Pa nije to na bilo kojem ministru a kamoli na Vladi na određuje. Nit se u to kanimo miješati, jako dobro znamo što je dokumentarno a što igrano. Što je fikcija, što je šala, što je humor, što je satira, što je ako hoćete evo zna Bauk, nema ga sada, što je malo i ruganje, sve je to simpatično i to je dobro. I Vlada RH ova a vjerujem i u buduće neće imati nikakve uopće pomisli da se bave sa uređivačkom politikom a kamoli nečega što spada u igrani program prema tome, mislim da tu graditi priču oko nečega gdje ga nema, nema stvarno potrebe. Gospodine predsjedniče Vlade, nisam u potpunosti zadovoljan vašim odgovorom, ja bih ga molio u pisanom obliku da mi ga uputite također.

Dakle, mislim da je hvalevrijedno vaše obećanje da vaša Vlada neće ni na koji način uređivati politiku na državnoj televiziji i to ćemo vas citirati ukoliko za time bude potrebe. Prvi korak za rješavanje nekog problema je priznanje da problem postoji, a problem postoji. Dakle, na indeksu slobode medija Hrvatska je pala za 11 mjesta u odnosu na 2016. godinu, to je problem. Naime, mislim ok, mi možemo se s tim listama i metodama, metodologijama slagati ili ne, ali činjenica je da je taj trend pada kontinuiran i prisutan je. Srbija nas je pretekla. Mislim, ja vam moram reći, moram vam iskreno reći, vi doprinosite tome, vi kažete da ste otvoreni za razgovor ali vi novinarima govorite da djeluju hibridno, to nije otvorenost predsjedniče, to nije otvorenost, to je zatvorenost. Hibridni rat, hibridno djelovanje, to nisu riječi koje trebaju izlaziti iz usta premijera jedne europske države, to nije otvorenost. Ja vas na ovome mjestu mogu samo potaknuti da ovo što ste rekli, što ste obećali da razmislite o tome, da se toga zaista držite. Dakle, doprinesite očuvanju medijskih sloboda, nek' vam to bude cilj onda. Zadajte si cilj. Do 2018. podići ćemo Hrvatsku na indeksu medijskih sloboda, razradite neki akcijski plan. Hvala. Idemo na iduće pitanje. Zastupnik Domagoj Hajduković postavlja ga isto tako predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine Plenković, jesu li usaglašeni vanjsko politički prioriteti RH između Predsjednice Republike i vas kao predsjednika Vlade budući da ste po našem Ustavu sukreatori vanjske politike? Dakle, moje pitanje je da li se čujete, da li se konzultirate, da li usuglašavate stavove i da li vodite koordiniranu vanjsku politiku? Izvolite predsjedniče Vlade. Čujemo se, koordiniramo se, usuglašavamo stajališta koja su u interesu RH. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Vi se možda konzultirate i koordinirate, ali slika koja ide prema van je sve samo da naša vanjska politika nije koordinirana i nije usuglašena. Podsjetit ću vas na nedavni predsjedničin posjet Turskoj, totalno promašeni. A što je sa inicijativom Tri mora u kojoj je Predsjednica izuzetno angažirana o kojoj Vlada šuti? Goruća pitanja Hrvatske, vanjske politike nisu niti u Turskoj, a nisu niti u inicijativi Tri mora, to je sa najbližim susjedstvom, podsjetit ću vas, sa Slovenijom, sa arbitražnom presudom koju sigurno nećemo riješiti u Ankari. Zašto vi ili Predsjednica niste otišli u Bruxelles i upoznali Europsku komisiju, predsjednika Europske komisije o našim stavovima, zašto smo otišli iz arbitraže i koji je naš stav o ovom pitanju? Predsjedniče hrvatske Vlade, vaš možda ne zanima to ali žica je dalje na granici sa Slovenijom. Naši ribari i dalje ribare zajedno sa hrvatskom policijom. Svjedoci smo da je njihova egzistencija ugrožena. Što će biti sa turistima koji dolaze preko slovenske granice ili iz Hrvatske izlaze preko slovenske granice? Hoće li čekati satima, hoće li to ugroziti turističku sezonu? To su odgovori koje hrvatski građani očekuju od vas. Hoćemo li u Sarajevu gdje danas boravi predsjednica dobiti još jednu odbijenicu poput one u Ankari?

Dok mi ovdje raspravljamo jedan autobus Hrvata već odlazi iz RH. U tim pitanjima, u tim promašenim politikama ste izuzetno koordinirani. Hvala. Pitanje 26., poštovana zastupnica Branka Juričev-Martinčev, postavlja ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijeli Žalac. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, potpredsjednici, ministrice i ministri. Moje pitanje je uvaženoj ministrici regionalnog razvoja i fondova EU gospođi Gabrijeli Žalac. Naime, svjedoci smo da prvi puta nakon 2004. godine bilježimo povećanje, podizanje kreditnog rejtinga. Nakon dugo godina to podizanje između ostalo stoji u izvješću možemo zahvaliti i povećanom povlačenju sredstava iz europskih fondova. S druge strane često čujemo da smo slabiji u korištenju tih istih sredstava pa bih vas molila da nam kažete koliko je točno u 2017. godini povućeno sredstava iz europskih fondova, koliko je ugovoreno, koliko je i u kojoj vrijednosti otvoreno natječaja kako bi mogli usporediti sa ranijim godinama. poštovana zastupnice Juričev-Martinčev, poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zastupnici, predsjedniče i članovi Vlade. Drago mi je da ste postavili i to pitanje, upravo kako ste i sami rekli, evo nedavno izvješće je zapravo ocijenilo da korištenje fondova u mandatu ove Vlade je značajno utjecalo upravo i na podizanje kreditnog rejtinga. Ako dozvolite evo i saberemo nekako 2017. godinu, što se tiče europskih strukturnih, investicijskih fondova, što se tiče objave natječaja, mi smo u 2017. godini objavili natječaje u vrijednosti 2,8 milijardi eura. Kada bismo to usporedili sa proteklim trogodišnjim dakle razdobljem onda moram reći da smo u tom razdoblju isto tako imali 2,8 milijardi eura koji su natječaji bili otvoreni. To znači da smo mi samo u godinu dana objavili natječaja u vrijednosti kao u protekle dakle 3 godine i stoga se naša alokacija koja je dodijeljena RH od 10,7 milijardi eura na neki način što se tiče objave natječaja popela na 52% Kada govorimo isto tako o objavljenim natječajima u našem najvećem operativnom programu konkurentnost i kohezija koji je zapravo najveći investicijski program od 6,9 milijardi eura onda moram reći da je upravo porast objave natječaja od 135% u 2017. Kada govorimo o ugovaranju projekata u 2017. godini to je nakon naravno objave natječaja drugi korak koji zapravo znači korištenje fondova, mi smo obilježili 2017. godinu značajnom rastu ugovaranju projekata na razini svih operativnih programa 273% u odnosu na protekle dakle 3 godine. Ono što smo zatekli kao Vlada bilo je 9%, ugovorenosti sredstava, sada smo na 35% Ono što su naši planovi za 2018. godinu je da ta ugovorenost bude 60% a to naravno govori o tome kakav nam je plan objave natječaja u ovoj godini. Što se tiče isto tako porasta ugovaranja onda najveći porast ugovaranja upravo u ovoj godini mogli ste vidjeti i naša javna potpisivanja znači ugovora sa krajnjim korisnicima od 473% rast u odnosu na protekle 3 godine u kontekstu operativnog programa konkurentnosti i kohezija. Ja redovno ističem i govorim da mi kasnimo zapravo 3 godine u provedbi ove financijske perspektive upravo iz razloga što je ova Vlada i preduvjete za korištenje fondova a to je 20 preduvjeta koji se zovu strateški dokumenti koje smo donijeli na Vladi usvojila tek 30.08.2017. godine, to je i preduvjet da uopće objavimo te natječaje. Kada govorimo o isplatama korisnicima moram isto tako reći da je obilježen u 2017. veliki napredak. Mi smo sa 285 milijuna eura povećali isplate korisnicima na 900 milijuna eura što je isto tako rast od 214% u odnosu na protekle 3 godine. Kada govorimo o uvjeravanju sredstava 1+3 pravilu gdje moram reći isto tako da je ključan podatak koji se stalno ispituje i propituje a to su ovjerena sredstva od strane EU. Sve ono što je nama dodijeljeno za 2014. godinu morali smo ovjeriti i poslati, zapravo zatvoriti do 31.12.2017. godine, vrijednost ovjerenih sredstava na razini svih europskih strukturnih investicijskih fondova je dosegla iznos od 800 milijuna eura. Mi smo premašili … [[Govornik se ne razumije.]] +3 ciljeve za sve operativne programe.

Uvažena ministrice, ja vjerujem da ovim tempom nema straha da Hrvatska neće povući gotovo sva sredstva koja su joj na raspolaganju, znači 10,676 milijardi eura. I kada se usporedi malo sa ranijim godinama 2014., 2015., kao što smo mogli čuti tada je bilo povućeno svega nešto više od 4 milijarde kuna sada smo se popeli već preko 8 milijardi.

Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine premjeru, štovani, ministre, kolegice i kolege. Pitanje postavljam, ministrici vanjskih i europskih poslova, a pitanje se odnosi na rješavanje problema sa granice, sa Republikom Srbijom, kako vodenim tijekom, odnosno, Dunavom, tako i u kopnenom dijelu. Prema podacima koji se čuvaju u Državnoj geodetskoj upravi, područni ured za katastar, ispostavu Beli Manastir i Vukovar, sa lijeve strane Dunava, … [[Govornik se ne razumije.]] strani nalazi se oko 9600 hektara površine. Za usporedbu sa katastarskom općinom Osijek, koja površina iznosi 6500 hektara, iz tog podatka može se vidjeti o kojoj površini se radi. Naglašavam kako Republika Srbija, nema nikakve službene evidencije, bilo knjižene, bilo grafičke o tim prostorima, koji su u vlasništvu RH. Istovremeno Republika Srbija je uključila ovaj teritorij u svoj gospodarski potencijal, te iskorištava poljoprivredno i šumsko zemljište.

Tada je to riješeno na jedan đentlmenski način, da je RH pristala u odnosu na upravitelja UN-a Jacques Paul Kleina da se granična crta preko rijeke Dunava vuče sredinom same rijeke Dunava i na to je pristala Jugoslavnenska strana, ali to je bilo privremeno rješenje. Kolega Glavaš, ja vas molim pitanje, vrijeme je istaklo. Moje pitanje glasi, što je Hrvatska poduzela i učinila u posljednjih 20 g. nakon … [[Govornik se ne razumije.]] integracije, vezano uz rješavanje problema razgraničenja između Hrvatske i Srbije, naročito kada se uzme u obzir da. Naročito kada se uzme u obzir da su ovdje danas stigle poruke iz Bruxellesa, kako se više nitko neće pridružiti EU, ukoliko se taj problem granica, tih država koje ulaze u EU, ne riješe u pregovorima. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Hvala gospodinu zastupniku Glavašu na ovom pitanju. Pitanje otvorenih, dakle, granična otvorena pitanja sa našim susjednim zemljama koje smo naslijedili slijedom raspada bivše države su vrlo važna pitanja za Hrvatsku, obzirom da se radi o konačnom utvrđivanju graničnih pitanja. Ja bih vama odgovorila na nekoliko razina. Prva je načelna. Dakle, što se načela tiče za pregovora o granici, stajalište RH, prema svim graničnim otvorenim pitanjima je isto. Ono što je utvrdila, dakle, temelji se na međunarodnom pravu, ono što je utvrdila, arbitražna komisija Banditera '91. g. granice katastarske granice, bivših republika, bivše države, su postale međunarodne granice novonastalih Dakle, za nas nema dvojbe, naša trenutna granica sa Republikom Srbijom je ta koju je odredila arbitražna komisija i takav stav imamo prema svim drugim otvorenim graničnim pitanjima. Drugo, dakle, pitanje koje je, kako rješavamo, granična otvorena pitanje, je rješavamo bilateralno, jer su to u osnovi uvijek bilateralna pitanja. Dakle, kako s drugim državama s kojima trebamo rješavati granična pitanja, tako i sa Republikom Srbijom. Što se tiče institucionalnog okvira, 2001.g. je utemeljena državna komisija za granicu. Iste godine je utemeljena i međunarodna diplomatika komisija za granicu između Republike Hrvatske i Republike Srbije, tada se drugačije zvala i od tada na različite načine, traju s prekidima pregovori sa Republikom Srbijom o graničnom pitanju. Dakle, prvo su bila na samim počecima 2 takva sastanka, onda 7 g. nije bilo razgovora. Vlada 2010. na našu inicijativu je pokrenula ponovno te pregovore u okviru ovog institucionalnog konteksta i održala su se 4 sastanka. Zadnji takav je bio u rujnu 2011. g. kada je srpska strana utvrdila da ne vidi u to vrijeme rješenje dugoročno na toj osnovi u okviru ove komisije. Današnje stanje stvari je sljedeće. Mi smo sami prošle godine u prosincu je Vlada donijela odluku o imenovanju novih članova ove naše državne komisije za granice samim tim i mješovite diplomatske komisije s Srbijom i što se nas tiče, mi smo institucionalno spremni i voljni, obzirom da želimo rješavati sva otvorena pitanja pa i ovo s Republikom Srbijom, riješiti bilateralno i to je za nas uvijek prvi odabir. Naravno za to mora postojati i iskrena i dobra volja sa strane Republike Srbije. Mi se nadamo da će do tog iskrenog dogovora doći. Drugi kontekst u kome tretiramo ovo, ali i druga otvorena pitanja sa Republikom Srbijom, je naš okvir u kome s jedne i s druge strane smo prošle godine imenovali koordinatore za sva otvorena pitanja i uključivo i granicu. Oni su se sastali jednom, ponovno će sastanak biti vrlo brzo. I nadamo se da će u kontekstu tih pregovora dakle, se dogovoriti i da idemo u nove pregovore bilateralne o granici. Ukoliko to neda rezultata, naš drugi izbor je relevantno međunarodno stalno sudsko tijelo, a to je Međunarodni sud u HAG-u.

Pa mogu bit zadovoljan sa odgovorom međutim, iskreno se nadam da neće proći još 20 godina da se riješi granični spor ili da se riješe neriješeni problemi i granične dileme sa Republikom Srbijom. Duboko vjerujem da bi se ova Vlada trebala potruditi da taj problem riješi u što kraćem mogućem vremenu prije eventualnog ulaska susjednih država u EU a što očito Europska komisija će u buduće postavljati kao i uvjet, da nema ulaska budućim članicama u EU ukoliko ne riješe granične sporove sa susjedima. Hvala. Idemo na 28. pitanje, poštovani zastupnik Mario Habek postavlja ga predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. Poštovani gospodine Plenkoviću, u kampanji ste građanima obećali da ćete smanjiti PDV ukoliko postanete premijer. No vi ne da niste smanjili PDV i održali obećanje nego naprotiv, vi ste povećali ugostiteljima PDV sa 13 na 25% i time ih na neki način gurate u sivu zonu. Moje pitanje je vrlo jednostavno, da li ćete održati svoje obećanje i smanjiti PDV, da ili ne? Odgovor predsjednika Vlade, izvolite.

Sad ste po drugi put obećali da ćete smanjiti PDV, ja se nadam da ćete ovo obećanje predizborno ali i ovo danas ispuniti, ja vjerujem da će građani jako dobro i pomno pratiti da li ćete održati ovo vaše obećanje. Isto tako, nadam se da ste shvatili koliko je pogrešan bio potez povećanja PDV-a ugostiteljima sa 13 na 25%, hvalite se i vi i ministar Marić poreznom reformom, zaboravljate da ste jednu granu kao što je ugostiteljstvo na neki način s tim potezom doveli do toga da ljudi razmišljaju ili o zatvaranjima ili o odlasku u sivu zonu. Stoga smanjite opću stopu PDV-a kao što ste po drugi put obećali i vratite ugostiteljima nižu stopu PDV-a kako bi mogli biti vjerodostojni. Pitanje broj 29., zastupnik Stjepan Čuraj postavlja ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak, izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, štovani ministri, potpredsjednici Vlade, kolegice i kolege, poštovana ministrice. Evo i danas smo imali prilike vidjeti po meni iz nepoznatih razloga određene napade vezano za sve projekte u zadnjih 6 mjeseci Ministarstva znanosti i obrazovanja, prije svega izgleda da nekome očigledno smeta što se pokušava osigurati bolja budućnost naše djece zato što oni nisu involvirani u to, što mislim da apsolutno ne smije biti nikome nikakva politička platforma, ako mene nema onda ništa ne valja i ništa ne smije jer to je budućnost sve naše djece. Dakle, ako govorimo i o uvođenju informatike, o opremanju, ako govorimo o pokretanju rada radnih skupina koje su 3 godine stajali itd. Naravno jedan od najvećih tih zakona i projekata je i reforma strukovnog obrazovanja koja treba osigurati mogućnost milijardu kuna gotovo povlačenja sredstava iz EU fondova kako bi se te strukovne škole osposobile da mogu se nositi sa novim tržištima i novim tehnologijama. I naravno onda opet u javnosti se pojave određene špekulacije kako učenici tih strukovnih škola će ostati bez novih kurikuluma. Pa po ovome upravo da li je to istina, da li je to isto možda jedan od onih samo pokušaja političkih poentiranja odnosno onima kojima smeta sve ono se radi u zadnjih 6 mjeseci, pa molim vas odgovor na to pitanje. Zahvaljujem. Poštovani zastupniče, ja vam zahvaljujem na pitanju. Jedno je kurikularna reforma općega obrazovanja, drugo je kurikularna reforma strukovnog obrazovanja i treći segment je digitalizacija škole i uvođenje informatike u škole.

Prije svega omogućili smo nove kurikulume, drugo učenje temeljeno na radu, treće novi sustav osiguravanja kvalitete i četvrto možda i najvažnije, o čemu se najviše raspravljalo, a to je uspostava centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. U ovome trenutku u 14 sektora imamo oko 270, ja mislim točno 273 kurikuluma, od toga smo 19 kurikuluma inovirali a ostale ćemo također u slijedećoj godini i dvije inovirati. Novost je uvođenje dualnog obrazovanja, puno više sudjelovanja i poslodavaca u formuliranju kurikuluma prema standardima, zanimanje standardima kvalifikacija. Mislimo da je to izuzetno važno. Sve županije će također kao osnivači imati priliku kandidirati svoje projekte za centre kompetentnosti. Centri kompetentnosti bit će srednje strukovne škole koje će se opremiti, koje će dobiti priliku da se jače povežu sa gospodarstvom, da osnuju konzorcije koje će osim škola imati na raspolaganju i visoko obrazovanje, gospodarske subjekte i sve oni koji mogu doprinijeti da to strukovno obrazovanje bude kvalitetno. Što se tiče kurikuluma strukovnoga obrazovanja, kao što sam rekla, 19 je već doneseno, donijeti ćemo još stotinjak kurikuluma već za godinu dana. Što se tiče obavezne informatike, obavezna informatika je za sada u onom općem djelu priređena za osnovnu školu i za srednju školu opće obrazovanje i ona nikada, ali stvarno nikada kao što je sada bilo znači često puta spominjano, nije bila namijenjena strukovnim školama jer mi moramo znati da u strukovnim kurikulumima, imamo sve od pomoćnog tapetara pa do stručnjaka, odnosno tehničara za računarstvo. I jedna opća informatika sigurno nije nešto što je dobro za strukovne škole. Ali već i onih 19 kurikuluma koje smo donijeli 2017. godine veliki naglasak je stavljen na razvoj digitalnih vještina, na informatiku i računarstvo i tako će to biti i ubuduće. Znači mi moramo razumjeti da se strukovni kurikulumi grade temeljem standarda, zanimanja i temeljem potreba tržišta rada a da informatika kao opća informatika nije pogodna za sve kurikuluma jednako. Međutim, mi ćemo to također učiniti na način da svaki kurikulum bez obzira koliko sati vodili informatiku i na koje načine, u koliko predmeta bude opremljen na način da naši učenici budu ravnopravni građani i ravnopravni znači u smislu stručnjaka u cijeloj Europskoj uniji. Jer ono što znamo da 90% svih zanimanja do 2030. godine će trebati određenu razinu digitalnih vještina. Znači ne samo opće informatike koja je sada sadržaj ovih izmjena kurikularnih za osnovnu i srednju školu nego u sve strukturne kurikulume ali temeljem zahtjeva i potreba tržišta rada. Evo zahvaljujem, mislim da je ovo trebalo zbilja i jasno razlučiti i objasniti da jednostavno i reforma obrazovanja nema alternative. A ovo kako ste rekli, zadovoljan sam sa odgovorom zapravo bih to usporedio kao da netko da prigovor kako na nekom studiju matematike ili fizike nema predmeta, ne znam opća matematika, recimo, a ima ih, razloženo je na 30 različitih segmenata ta ista matematika. Tako i ovdje, znači da to budemo jasni, u strukovnima će se ne raditi informatika nego više različitih dijelova i onoga što može se sveukupno staviti informatika. Meni je jasno da određenima ovo možda smeta, da smeta što smo izuzev, znači i osigurali određena sredstva, da se znači ne kaže hop prije nego što se skoči pa kažemo imati ćemo 5. i 6. razred informatiku a nećemo imati na čemu raditi. Pa naravno da ćemo osigurati i sredstva kao što je i ranije ministrica odgovarala na pitanja da se kupe upravo sva ona moguća oprema, da se svi preduvjeti naprave za sve škole, koji ponavljam još jednom osnivači su u pravilu srednjih škola županije i da oni onda raspoređuju, da im se osiguraju sredstva da oni kako je to i do sada rađeno putem decentraliziranih sredstava raspisuju natječaje i nabavljaju sve ono što im treba, pa među ostalim i samu opremu.

I to je ono što apeliram na sve nas da apsolutno budemo konstruktivni da ne tražimo nešto što ne postoji i ne bacamo neke lažne vijesti ili kako god lažne navode samo da kako bi rekli nešto da ne valja a zapravo ne ulazimo u sadržaj a smisao toga je budućnost svih nas i zato moramo biti svi složni oko toga. Zahvaljujem. Izvolite. Moje pitanje je za predsjednika hrvatske Vlade gospodina Andreja Plenkovića, tiče se dakle arbitraže sa Republikom Slovenijom i stanjem u Savurdijskoj vali, poznato je da su incidenti u Savurdijskoj vali postojani još od sredine '90.-tih godina. Također što se tiče zadnjih događaja potpuno je jasno da su 2015. slovenski dužnosnici pokušali varati u pravnome procesu, pokušali su utjecati na arbitražne suce da se, da presuda bude u korist Slovenije, nakon što je to otkriveno, isti su dali ostavku. Radi se o kompromitaciji i kontaminaciji toga procesa i tu je za nas priča trebala završiti, međutim arbitraža je išla dalje. Prije, odnosno prošle godine vidjeli smo kakva je bila presuda i sada se nalazimo u situaciji da se mi držimo odluke Hrvatskoga sabora da ne prihvaćamo presudu. Međutim, gospodin Juncker, Europska unija, su stali jasno i glasno na stranu Slovenije, premda se oni načelno bore za vladavinu prava u EU, ne znaju koja bi to ozbiljna zemlja ili političar prihvatio proces, odnosno odluku u kojoj se tako podmuklo varalo. Dakle su jasno stali na stranu Slovenije i na stranu onog rješenja koje zagovara Republika Slovenija.

Zahvaljujem na pitanju zastupniku Sinčiću.

Pretpostavljam kako ste to pratili i da pratite i aktivnosti Vlade. Vlada se u ovoj situaciji ponaša izuzetno odgovorno, zrelo, racionalno, staloženo. Ja pamtim malo duže od vas i moram priznati da nije uvijek bilo ozračje u hrvatskoj javnosti, hrvatskim medijima, političkim institucijama ovako smireno na ovu temu kao što je ovaj put. Nikada do sada, na bilo koje otvoreno pitanje u odnosima Hrvatske i Slovenije nije bilo manjeg intenziteta, dramatičnoga tona u hrvatskoj javnosti nego što je to sada. To je dosta važno pogotovo za vas koji prizivate ratnu mornaricu da dođe u Savurdijsku valu. Mislim da je to bitno da razumijete. Što se tiče stava Europske komisije i to ne govorim sada kao nekakav, da ne bi slučajno to pomislili kao odvjetnik komisije nego ću vam reći vrlo otvoreno kako stvari stoje. Stvari stoje tako da su, ne znam koliko se vi sjećate pregovora iz 2008., 2009. godine, pregovori o članstvu Hrvatske u Europskoj uniji bili blokirani i to je bilo blokirano 14 poglavlja, blokirala ih je Slovenija zbog graničnog pitanja. Mi smo i tada vrlo jasno argumentirali da pitanje granica je pitanje međunarodnog prava, ono može biti tretirano kao kontekst dobrosusjedskih odnosa ali samo po sebi nije pitanje pravne stečevine EU i s njom nije imalo veze. Međutim tad da ti se ti pregovori odblokirali išlo se u arbitražni sporazum. Mi smo njemu pristupili u dobroj vjeri, cijelom tom procesu i investirali jako puno stručnoga znanja, našeg i ljudi koji to rade u ministarstvu iz akademske zajednice sa potporom međunarodnim eksperata i mislim da je naš tim dobro zastupao temeljne interese RH u tom procesu. Prekršiti pravila arbitraže i međunarodnog prava na način na koji je to napravila Slovenija je nedopustivo. Ovaj se Visoki dom o tome očitovao 2 saziva prije ovoga, dakle, u ljeto 2015. i ta je pozicija čvrsta. Ona je na određeni način okvir pregovarački naš u ovom trenutku sa Slovenijom. I mislim da je to i vama, koji očito pratite sva zbivanja više nego jasno. I to je naša pozicija prema Europskoj komisiji. Europska komisija ima poprilično jednostavan pristup, željeli bi riješiti jedan problem, koji je na dnevnom redu, koji oni nisu htjeli, koji je tu s njima i imaju osjećaj, nekakve suodgovornosti zbog činjenice da je komisija i to ona ranija posredovala pri sklapanju arbitražnoga sporazuma. Njihova pozicija, nije takva da su zauzeli stav Slovenije, kao što vi sugerirate. Iz njihovoga kuta, ne bih htjeli da ovakva vrsta sporova, opterećuje daljnja proširenja. I to je otprilike okvir u kojem se nalazimo. Mi razgovaramo i sa Slovenijom i ja ću inzistirati na tome da taj dijalog bude racionalan, zato je naš prijedlog bio protokol o granici, sa 5 elemenata koje smo temeljito elaborirali, koje sam rekao i javno na prigodnom posjeta kolege Cerara ovdje. Mislim da tu možemo doći do približavanja o sadržaju budućega ugovora o granici, gdje bismo i Slovenija i Hrvatska mogle profitirati. To ćemo zastupati i to je naš cilj u mjesecima koje su pred nama. Gospodine Plenković, ja nisam nipošto zadovoljan vašim odgovorom. Vi ste se vraćali u prošlost i iznijeli ste načelan stav, evo radi se. Međutim, nisam dobio jasnu garanciju da će Hrvatska ostati pri svojim stajalištima. Na kraju krajeva, sjetimo se samo presude u HAG-u i kako je Vlada promijenila mišljenje, prvo se govorilo o odbacivanju i neslaganju s presudom, da bi se na kraju ipak propustilo. Što se tiče ratne mornarice, upravo je Živi zid stranka koja se zalaže za mir, ne samo u Europi, nego svjetski mir. Mi od Hrvatske ratne mornarice, kao i od Hrvatske policije tražimo da radi svoj posao, to je institucija Hrvatske države i ljudi koji su tamo zaposleni primaju plaću za taj svoj posao. Ja znam da vama bi smetala recimo mornarica u spornom dijelu Pirinejskog zaljeva, gdje naši vojnici branili vaše, ali vam ne smeta mnogo gdje Slovenski vojnici brane nešto što nije njihovo a to je Sveta Gera. Nisam vidio, daj e Vlada tu napravila neku žestoku kritiku ili intervenciju. Imao sam također prilike biti u Savudriji, razgovarati s ribarima, pa sam ih pitao, koliki je opseg posla čini vaš ribolov u toj spornoj zoni. Pokazali su mi ovako, 90% 90% našeg posla, našeg ribolova, čini ribolov baš u toj zoni koja je sada sporna, gdje nam sada nedaju da sada lovimo. Mi odemo tamo, oni se zaletavaju na nas, maltretiraju nas, vrše jedan teror. Mi se više, sve manje usudimo ići na taj dio. Ako izgubimo taj dio, morati ćemo ići na pučinu, pa ćemo umjesto jednu milju do riba morati ići 5 milja, 4, 5 milja. I to nam tada postaje neisplativo. Hrvatski ribari već i sada gube novac i trpe ekonomsku štetu i to je također pitanje koje treba što prije riješiti, jer to su ljudi koji žive od svoga rada. Idemo na 31. pitanje, poštovani kolega Milorad Batinić, postavlja ga potpredsjedniku Vlade i ministru graditeljstva i prostornog uređenja, Predragu Štromaru. Izvolite. Hvala predsjedniče Sabora. Poštovani predsjedniče Vlade, potpredsjednice, potpredsjednici, ministri. Svoje pitanje postavljam potpredsjedniku ministru graditeljstva, gospodinu Štromaru. Vlada je početkom 2018.g. krenula sa novim programom energetske obnove javne zgrada u proračunu smo osigurali, mislim da je oko 380 milijuna kuna. Mene zanima, ministre, da li temeljem vama dostupnih informacija, možete kazati koliki je interes onih koji se mogu kandidirati na te projekte, znači državna tijela, jedinice lokalne samouprave. I da li smatrate da će tih 380 milijuna temeljem informacija, odnosno, jer projekt je, teče do iskorištenja sredstava, da li će biti dovoljno? I da li možda već sada, ukoliko imate informacije da se iskazuje veliki interes, da li će biti mogućnost kroz rebalans da se dodatno osigura dodatna sredstva. Prvenstveno to pitam, iz razloga jer je vrlo pojačan, vrlo veliki interes i informiranje od određenih građevinskih tvrtki, malih, srednjih poduzeća, koje ovdje vide interes za ne samo za dodatnim zapošljavanjem, nego i za povratom jednog broja zaposlenika, koji su ih slijedom ekonomskih okolnosti napustili. Izvolite potpredsjedniče Vlade. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora. Poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici, predsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Gospodine saborski zastupniče Batiniću, da evo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je prije same objave ovog natječaja za obnovu, energetsku obnovu javnih zgrada, napravila jednu konferenciju, gdje su bili predstavnici i državnih institucija, države ali i jedinica lokalne samouprave, regionalne uprave, odazvalo se više od 300 ljudi zainteresiranih koji vode energetsku obnovu tih objekata. Po tome smo vidjeli da će biti velika zainteresiranost i da je to dobar projekat. A dobar je projekat iz razloga, ima više razloga, jedan je onaj osnovni, a to je da će se smanjiti potrošnja energenata za hlađenje i grijanje. Biti će obnovljene zgrade biti će ugodnije raditi službenicima i namještenicima … [[Govornik se ne razumije.]] korisnicima usluga koji traže usluge u tim zgradama sigurno biti isto ugodnije i dobiti će kvalitetniju i bolju uslugu. Međutim ima i tu drugih korisnosti. Jedna od korisnosti je da će općine, gradovi i županije a i država manje trošiti novaca na energente i moći će ta sredstva uložiti u nešto drugo. Konkretno od općina i gradova će sami vijećnici u gradskim vijećima, općinskim vijećima i skupština županije odrediti kuda će sa tim novcima a to će sigurno biti na dobrobit naših građana, najvjerojatnije u vrtiće, u škole. Ono što je danas izuzetno bitno našim građanima, što im je bitno da ne bi odlazili van iz države. Međutim tu je jako bitno napomenuti građevinski sektor. Građevinski sektor će zahvaljujući ovom natječaju ili još onima koji se provode imati u sljedećih 4 do 5 godina 5 milijardi kuna posla koji će moći obavljati uglavnom male i srednje tvrtke u RH. Ja tu očekujem da će se povećati plaće u građevinskom sektoru ali i da će neki naši radnici koji su otišli u Njemačku, Austriju, Sloveniju se vratiti u Hrvatsku. Ima još dosta korisnosti a da ima korisnosti potvrđuje evo imam i danas informacije da su skoro već sva sredstva osigurana, tj. rezervirana. Ali pošto imamo sredstva na nekim drugim mjestima, alocirana su negdje drugdje u dogovoru sa ministricom Žalac i ministrom Zdravkom Marićem sigurno ćemo osigurati toliko sredstava koliko će biti i zainteresiranih a to bi moglo biti i duplo više od 380 milijuna, znači oko 760 milijuna.

Izvolite kolega Batinić. Nećete, hvala vam lijepa. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga Sabora. Ispovijest zlostavljane Osječanke: „Molila sam muža za hranu i izlazak iz kuće, on je našeg 10.-godišnjeg sina tjerao da me udara. Šokantna ispovijest: „Udarci šakama u lice znali bi trajati i po nekoliko sati. Dramatična ispovijest zlostavljane žene: „Tukao me nogama po licu, rezao kuhinjskim nožem, gasio mi čikove po ruci. Šokantna ispovijest zlostavljane žene: „Nazivao me smrdljivim đubretom, pljuvao mi u lice i pokušao ubiti. Ispovijest zlostavljane Spličanke: „Tukao me trudnu, visjela sam sa balkona no za državu on je brižan otac. Grozno zvuči, je li tako premijeru? A još gore je, vjerojatno i groznije kada znamo u životu u Hrvatskoj da svakih 15 minuta jedna žena u Hrvatskoj proživljava ovakvu priču, jedna žena u Hrvatskoj je zlostavljana i nad njom se vrši nasilje. Žene žive u mraku, žive u strahu, osjećaju se vrlo često ekonomski ovisne, bespomoćne i trebaju nekakvo svjetlo, nekakav poticaj, nekakvu snagu da o nasilju onom što se događa u obitelji progovore i da iz njega izađu. I taman kada možda neka žena smogne snage progovoriti o onom što joj se događa, o paklu u kojem živi, ne braku nego o mraku onda na televiziji uhvati i prpošnu ministricu sa blagim osmjehom na licu koja kaže tako vam je to u braku. I umjesto da od nekog lica, od ministrice koja je, između ostalog i ministrica za obitelj, dobije poticaj, ona zapravo biva obeshrabrena. Moje pitanje za vas glasi, je li vam neugodno zbog izjave vaše ministrice? Smatrate li i vi da je nasilje obiteljski problem a ne javni, društveni, naš problem svih nas?

Poštovana zastupnice Glasovac, i ja osobno i Vlada i vladajuća stranka i parlamentarna većina osuđuje svako nasilje u obitelji a osobito nasilje nad ženama. Što se tiče vašeg na kraju formuliranog pitanja o izjavi ministrice Murganić, ja sam već kazao da ta izjava nije bila niti najsretnija niti najspretnija. Ministrica se o toj izjavi očitovala, samo nekoliko sati nakon što je to bilo. I ako netko ima empatije, ako netko ima razumijevanja za teme o resoru kojim se bavi onda je to ministrica Murganić. I ona bi bila zadnja koja bi po svom habitusu, ja je poznajem dugi niz godina bila osoba koja bi na bilo koji način insinuirala toleriranje bilo kakvog nasilja a kamoli nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. S te strane sve što ona radi u svom resoru, što je do sada napravila meni daje jasno uvjerenje da je tu vrlo odlučna i nema nikakvih dilema. Nije dobro da se jedan slučaj nasilja u obitelji na koji je HDZ reagirala odmah čim je za to saznala, gdje smo sad, vidjeti ćemo što će biti od tog procesa, išli tako daleko da smo isključili iz stranke izabranoga župana, da smo raspustili županijsku organizaciju, da smo vrlo jasnu poruku poslali o tome da osuđujemo svako takvo ponašanje i da ga ne kanimo tolerirati. I mislim da oko ovih slučajeva koje ste vi sada naveli i brojnih drugih slučajeva nasilja u obitelji mogu otvoreno reći nemamo niti mrvicu razumijevanja nego ćemo učiniti sve da mehanizmima koji su na raspolaganju u državi stanemo na kraj tom jednom groznom fenomenu koji je prisutan nažalost u našem društvu.

Jedna poruka za širu javnost koju smo možda zaboravili. Istanbulska konvencija, tj. konvencija koja se bavi sprječavanjem nasilja u obitelji i nasilja nad ženama radila se krajem prošlog desetljeća i radila se za vrijeme HDZ-ove Vlade. U njenoj izradi sudjelovali su stručnjaci iz Ministarstva vanjskih poslova u vrijeme HDZ-ove Vlade, čak su bili i kolegica koja je to radila bila je predsjednica inicijalnog odbora za izradu te konvencije. Kasnije u radnoj grupi u okviru Vijeća Europe ona je bila potpredsjednica radnog tijela, a naša današnja sutkinja u Europskom sudu za ljudska prava je dovršila taj posao. Konvencija je 2011. dovršena i otvorena za potpis članicama.

To nije napravila. Meni nije poznato zašto. Isto tako u to vrijeme HDZ kao oporba je opozivao SDP zašto ne ratificira tu konvenciju. I Predsjednica Republike aktualna je u kampanji to rekla. Ja sam prošle godine u ime Vlade dao izjavu da ćemo ratificirati Istanbulsku konvenciju. Gospođa Murganić, ministrica nadležnoga ministarstva je tijekom protekle godine provela sve što je potrebno da se organizira javno savjetovanje o toj konvenciji. I ono što smo vidjeli kroz to javno savjetovanje je da je najedanput tema o kojoj konvencija se bavi, a to je nasilje nad ženama postala podredna. Neki su ljudi stavili pitanje rodne ideologije u prvi plan. E meni se čini da tu raspravu moramo do kraja rasvijetliti i otvoriti i vidjeti što nam konvencija donosi povrh nacionalnog zakonodavstva sa svojim instrumentima nadzora upravo ovakvih fenomena i kako i na koji način ih država suzbija.

Drugo, njegov zamjenik kada je dobio podršku HDZ-a da bude zamjenik za župana znalo se da se fizički obračunavao i bio nasilan prema jednom novinaru. Međutim, tri ključna gafa koja su proizašla u kratkom vremenu iz njenog resora su prvo skandalozni Obiteljski zakon u kome kao u slikovnici nacrtano što je obitelj, a obitelj nije obitelj ako nema djecu. To je u povijesti ja mislim prvi primjer nekog zakona da je povučen dva dana nakon puštanja u javnu raspravu toliko skandalozan je bio bez sankcija. Drugo, uzeti novce iz EU fondova za potrebitu djecu, kupiti slatkiše i odnijeti u nekakav privatni katolički vrtić za djecu kojoj nisu zapravo namijenjena, možda su potrebni slatkiši, ali nisu djeci toj namijenjena. Vi isto tako to relativizirate, dajete joj podršku. I treće, ovo što sam sad rekla ponovno, koliko god mi htjeli to ublažiti ali tom izjavom bila ona nespretno sročena, nedorečena opaljen je šamar svim zlostavljanim ženama u Hrvatskoj. Opaljen je šamar svim zlostavljanim ženama u Hrvatskoj i nitko to ne može osporiti. I vaša Vlada je, vaši kolege su vaše ogledalo, oni su vaša slika i prilika. Jedino normalno po mom sudu vi se možete sa mnom slagati ili ne bi bilo da se gospođa ministrica, da poboljšate taj odraz u ogledalu i da stvarno pokažete što mislite o nekim postupcima, riječima i djelima. Svi smo mi političari odgovorni za ono što radimo i govorimo bi bilo da ste tražili od ministrice ili da se ona sama ispričala zlostavljanim ženama zbog svoje izjave, drugo da je podnijela ostavku ako to nije htjela da ste to učinili vi. I nemojte me pitati zašto? Zato što eto tako vam je to u normalnim uređenim europskim zemljama. Izvolite.

Rebalansom proračuna 2017. godine resoru zdravstva je dodijeljeno dodatnih 1,1 milijarde kuna i od toga je odmah za smanjenje dugova veledrogerijama uplaćeno 870 milijuna kuna. Svake dvije do četiri godine imali smo situaciju da su se sanirali dugovi u zdravstvu i posljednja velika sanacija bila je za vrijeme ministra financija gospodina Linića kada je uplaćeno 6 i pol milijardi kuna. Međutim već nakon nepune dvije godine od te sanacije duga dugovi su iznosili preko 7 milijardi kuna. Mene zanima informacija koliki su aktualni dugovi u zdravstvu? Što planirate učiniti da dugovi budu stabilni, odnosno da progresivno ne rastu i smatrate li da je postojeći zdravstveni sustav u RH održiv?

Poštovani gospodine zastupniče Ćelić, hvala vam lijepa što opet otvaramo ovo pitanje, jer gospodin Beus je negdje na tome tragu govorio zapravo o problemima financija u zdravstvu. Svi znamo da malo je zemalja u svijetu koje ma kako bio visok njihov proračun na godišnjoj razini ne rade deficit. Primjerice Engleska zgodno je zbog okruglih brojeva, proračun za zdravstvo ima sto milijardi funti. Otprilike svake godine njihov deficit je oko 20 milijuna funti. Na žalost i u našem zdravstvenom sustavu čitav niz godina proizveden je, odnosno proizvođen je deficit i svake godine su se povećavali dugovi u zdravstvu i ovo što ste naveli, povremeno su se događale sanacije, međutim tzv. sanacije su zapravo povećanje javnog duga, taj dug je ostao, zapisan je i nekoga mora vratiti. Ovo je prvi puta nakon čitavog niza godina gdje završavamo godinu gdje dug ukupni u zdravstvu i dospjela dugovanja u zdravstvu su smanjeni a da pri tome nije došlo do tzv. sanacije odnosno nije došlo do povećanja javnoga duga i na drugi način rečeno opterećenja koja ostavljamo svojoj djeci. Ova Vlada je ove godine to učinila na način gdje je rebalansom ispoštovala svoju zakonsku obvezu koju ima prema zdravstvenome sustavu i onako simbolički rečeno, ova Vlada je platila skoro sve što je trebala platiti. Na tome tragu zrelosti s jedne strane u kontroliranju troškova i s druge strane brige svih nas sa čuvati zdravstveni sustav je nešto na čemu vjerujem da ćemo ustrajati i ove godine i godina koje su pred nama a da ne bi ispalo da smo zapravo radili što se nekada dnevno politički voli reći nekakve štednje i restrikcije, nismo radili, primjerice Fond za skupe lijekove ove godine, mislim na 2017., povećan je za tridesetak posto što je na razini jedne godine izrazito veliki postotak, dakle uvažavali smo sve nove metode liječenja, uvažavali smo sve nove lijekove ma kako nam teško bilo. Ja apeliram na sve, neovisno tko pripada kojoj stranci da zdravstvenu skrb sačuvamo po dostupnosti i po kvaliteti a na taj način isto tako da ne idemo dnevno politički napadati jedni druge pa govoriti s tzv. brigom o bolesnima, da netko to mora platiti i svi zajedno kao što je ova Vlada ove godine učinila, ustrajmo na tome tragu, osigurajmo zdravstveni sustav i po kvaliteti i po ljudskim resursima i po dostupnosti a i financijski.

Evo zahvaljujem na odgovoru, ja se nadam da će u nacionalnom programu reformi u kojima je i reforma zdravstvenog sustava koja zasigurno uključuje i izmjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Vlada RH na čelu sa gospodin Andrejom Plenkovićem i vama kao ministru zdravstva, učiniti da hrvatski zdravstveni sustav bude prepoznatljiv i održiv i na razini EU-a jer najčešće govorimo o lošim stranama hrvatskog zdravstvenog sustava a mi koji smo unutar tog zdravstvenog sustava znamo da su područja poput transplantacijske medicine, poput sustava liječenja opijatskih ovisnika prema svim kriterijima uvijek u vrhu u usporedbi s drugim zemljama EU-a.

Sada je na redu zastupnik Tomislav Klarić koji postavlja pitanje ministru državne imovine Goranu Mariću, izvolite. Uvaženi gospodine ministre. Ministarstvo državne imovine najavljuje aktiviranje državne imovine naročito poslovnih prostora u vlasništvu RH. Svjedoci smo a i svi znamo, imamo čitav niz primjera da praktički u svim gradovima na području RH od Zagreba, Rijeke, Splita pa sve tamo do Dubrovnika imamo čitav niz takvih prostora, mnogi od njih se koriste bespravno, neki od njih se daju i u nekakav pod najam pa evo moje pitanje glasi, što činite po tom pitanju i na koji način mislite razriješiti ovu situaciji i aktivirati te prostore? Hvala lijepa. Cjenjeni zastupniče Klarić, ne samo da ministarstvo najavljuje aktiviranje nego je već i aktiviralo na stotine nekretnina, stavilo u funkciju i osjetni su prohodi u državnom proračunu na temelju toga. Ali da bismo razumjeli ono što činimo, trebali bismo znati barem načelno kako je zatečeno odnosno postojeće stanje a ja sam siguran da vi i u odnosu prema Ministarstvu državne imovine i ono što smo surađivali, jako dobro znate što je Ministarstvo državne imovine učinilo, pa i u vašem području i u vašem kraju jer koliko je pridonijelo onakvoj poduzetničkoj zoni koja je u gradu Bakru kakve nema u Hrvatskoj. Zatečeno stanje je deprimirajuće ali ono nije posljedica pretposljednje Vlade ili posljednje Vlade ili lijeve ili desne opcije, to je sedimentna pojava koja se godinama taložila. Registar državne imovine kao da ne postoji, nije točan, nije potpun, nisu podaci sigurni. Državna revizija je posljednji nalaz ocijenila nepovoljnim, to je jedan od rijetkih nalaza Državne revizije gdje pravni prednik Ministarstva državne imovine zbog uočenih nepravilnosti i negativnosti dao nepovoljnu ocjenu a oni jako teško daju nepovoljnu ocjenu. Dali su 49 naloga za ispravak, moja zadaća je bila odmah i startu da se do kraja prošle godine otklone sve nepravilnosti i evo mogu vam kazati da su svih 49 nepravilnosti koje je utvrdila Državna revizija otklonjene u ovoj protekloj godinu dana pa i to … [[Govornik se ne razumije.]] što radi Ministarstvo državne imovine. Pripremili smo objavu natječaja u Zagrebu za 100 poslovnih prostora, utvrdi se koji su u registru prazni, slobodni. Izvršimo očevid od tih sto poslovnih prostora, 40 nije uopće slobodno. Oni su puni, tamo netko radi, ali nitko ne zna ni tko je, nitko ne zna, nemaju nikakav ugovorni odnos. Mi smo objavili samo u 12 mjesecu za sto poslovnih prostora natječaj. Rezultat tog natječaja je da smo samo za dva poslovna prostora po sto kvadrata dobili zakupninu veću nego za 50 poslovnih prostora kako se do sada radilo. Za Zagreb smo izvršili očevid za 800 poslovnih prostora. Ali znate u registru imate primjerice Ilica 42, prizemlje desno poslovni prostor 82 kvadrata. Očevid se napravi, taj prostor ne postoji. Ni u naravi ga nema. I tako diljem Hrvatske. Vratili smo mnoge bespravne korisnike u vlasništvo RH, neke i zvučne koji su 25 godina uzurpirali i ono što je jedna slika odnosa prema državnoj imovini. To je bilo rasipništvo, neodgovornost. Mi smo sada i u Zagrebu i izvan Zagreba raspisali natječaj prvi put za poslovne prostore. Rezultat tog natječaja je, iako su me prozivali za prošlu godinu da nismo uprihodovali 100 milijuna kuna.

Uvaženi gospodine ministre, zahvaljujem se na vašem odgovoru i uvjeren sam da ne samo ja, nego i brojni moji kolege načelnici, gradonačelnici diljem Hrvatske pozdravljaju tako nešto s tim da smo svjesni da je i u ovom trenutku i nakon svih vaših poduzetih radnji teško znati pravo stanje državne imovine s obzirom na nesređeni katastar i sve ono što treba poduzeti. I vjerujem da vodite računa o tome, a to ćemo mi pozdraviti naročito na terenu jer je ogroman broj tih nekakvih poslovnih prostora, objekata koji su u vlasništvu RH u derutnom stanju, u jako lošoj kondiciji, tako da će potrebno biti i osigurati dostatna sredstva i za njihova tekuća održavanja, a i nekakva investicijska održavanja. A ukoliko se ustroji red pa država počne stvarno voditi brigu kako vi najavljujete i kako ste započeli u svakom slučaju podrška i zahvaljujem se na odgovoru. Idemo dalje. Poštovana zastupnica Ljubica Lukačić postavlja pitanje ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Kao što ste rekli ja ću moje pitanje uputiti gospodinu Draženu Bošnjakoviću, ministru pravosuđa. Gospodine ministre Ovršni zakon često se mijenja, a svi znamo da česte izmjene zakona donose našim građanima određenu nesigurnost. Vi ste gospodine ministre u prošloj godini u nekoliko navrata izjavili da je potrebno donijeti jedan cjelovit Ovršni zakon koji bi omogućio da se ovršni postupak provodi učinkovito, ekonomično i brzo a jednako tako koji bi omogućio da se štititi dostojanstvo ovršenika. Ja vas molim gospodine ministre možete li reći je li Ministarstvo pravosuđa išta učinilo po pitanju izrade novog Ovršnog zakona? I ako je koji bi bili njegovi ciljevi. Hvala. Izvolite ministre. Poštovana zastupnice Lukačić, hvala vam lijepo na ovom pitanju i doista u pravu ste kad kažete da smo Ovršni zakon prečesto mijenjali i zapravo česte izmjene dovode i do određenih teškoća u njegovoj primjeni i praksi. Nakon štos u zadnje izmjene Ovršnog zakona stupile na snagu mi smo u Ministarstvu pravosuđa donijeli smo odluku o osnivanju jedne radne skupine koja će, dakle raditi na izradi jednog potpuno novog Ovršnog zakona i to je napravljeno. I radna skupina za izradu Ovršnog zakona funkcionira i radi. Ono što želimo postići tim novim Ovršnim zakonom doista je jedan sustav, jer ovrha i u Hrvatskoj i svugdje u svijetu mora biti proces koji nakon što suđenje traje ne znam koliko dugo, nakon što netko nekome ostane dužan ili ne ispuni tražbine ovrha mora ići brzo i učinkovito. Ali ono što je zapravo također jednako važan zahtjev ovrha mora ići na način da najmanje šteti i da najmanje nanese štete i samom ovršeniku i da u tom postupku zapravo se sačuva i njegov dignitet i da on ima zapravo pune uvjete i za egzistenciju i za rad. Upravo te ciljeve smo mi i stavili zapravo u cilj rada te radne skupine za izradu novog Ovršnog zakona gdje smo također uočili jasno i slabosti koje sada imamo u sustavu, a to su vrlo visoki troškovi koji se u ovrsi pojavljuju jer imamo puno sudionika. Sudjeluju i javni bilježnici i odvjetnici i FINA i sud i svi imaju nekakvu svoju ulogu u toj ovrsi. Vrlo često nekoordinirano i rade. Također želimo jednu koncentraciju tog postupka, ali ono što smo izričito stavili želimo i smanjit te troškove ovrhe. Ono što je bilo govora također koliko nam treba za izradu jednog takvog zakona to je vrlo složen zakonski projekt. To nije projekt koji možemo napraviti u nekakvom kratkom vremenu. I mi kao ministarstvo pružit ćemo cijelu potporu infrastrukturu, osigurat ćemo sve uvjete da taj postupak ide što je moguće brže. Ali nismo sigurni da to možemo u ovoj godini napraviti, zato to nismo niti stavili u nacionalni program zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu. Ali učinit ćemo sve da ga u najkraćem mogućem roku napravimo. Radna skupina koju smo osnovali je vrlo kompetentna, ona je vrlo široka. U njoj su zapravo ja bih rekao sve relevantne skupine koje u ovrsi sudjeluju. Tu su i suci koji se bave ovrhom, tu su i državni odvjetnici, tu su predstavnici FINA-e, tu su predstavnici Državnog odvjetništva, tu su predstavnici Odvjetničke komore, Gospodarske komore, ali tu su i predstavnici sindikata. I po prvi puta smo u okviru te radne skupine omogućili da budu članovi i onih zapravo zainteresiranih skupina, dakle tu su predstavnici Udruge „Blokirani“ i svatko sa svog stajališta, sa svoje pozicije će siguran sam pridonijeti da taj posao bude dobro i kvalitetno napravljen. Ovaj rok u kojem ćemo zapravo to sve skupa raditi, ja mislim da nakon što smo donijeli ovdje ove zadnje izmjene Ovršnog zakona stvorili smo ipak određene povoljnije uvjete za naše ovršenike, jer se danas u Hrvatskoj ne može dogoditi da nitko više radi ovrhe završi na ulici, na cesti. Dakle, država u takvim situacijama jamči dom i još cijeli niz zapravo povoljnih stvari koje ublažavaju, zapravo tu ovrhu smo donijeli. Tako da evo, radna skupina radi i ja vjerujem da ćemo brzo imati jedan kvalitetan nacrt ukoliko to bilo moguće. Izvolite kolegica Lukačić. Hvala vam lijepa gospodine ministre na ovako opširnom odgovoru. Ja sam sigurna da će radna skupina napraviti dobar posao, da će Vlada nama ovdje u Hrvatskom saboru predložiti jedan kvalitetan prijedlog zakona o kojem ćemo raspravljati i koji će doista omogućiti da se ovršni postupak provodi brzo, učinkovito i ekonomično. A ono što mi se čini neću reći najvažnije, ali izuzetno važno da se doista zaštiti dostojanstvo ovršenika i da će to biti jedan kvalitetan zakon kojeg nećemo morati često mijenjati. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče Vlade, nakon što je prije dvije godine gospodin Karamarko na sreću neuspješno pokušao uvesti HDZrijat u ovu državu došli ste vi kao jednog osvježenje i nada u ovu Vladu. Primjerice obećali ste manju Vladu i stvarno smanjili ste za jedno ministarstvo, a onda nakon toga već za dva dana drugo ministarstvo ste osnovali. Sad imamo državnih tajnika ko' u priči, a pomoćnici su ostali. Manja javna uprava, dakle nema, uprava se povećava i očito da pored natječaja posao dobivaju samo oni s tjelesnom manom. Ali još bih mogao puno o tome, međutim moram postaviti pitanje, čuti vaš osobni stav. Dakle, pokušaj, ne samo pokušaj nego utjecaj tzv. predstavnika branitelja na javni život pa bih želio čuti vaše mišljenje o tome što mislite o tome da u cijeloj Europi se održava noć kazališta, samo u Hrvatskoj se to ne smije jer se događa u noći kada se obilježava Vukovar i kazališta nam ne rade, dok istovremeno po svim diskotekama sviraju cajke. Na to se nitko ne obraća. Što kažete na pritisak pojedinih također tzv. predstavnika branitelja na Hrvatsku radioteleviziju i ne samo pokušaj, nego traženje smjene Mirjane Rakić, Ace Stankovića, Maje Sever, Milorada Šikonjića i što kažete na vođenje uređivačke politike od strane najviših dužnosnika vaše Vlade. Jeste li pitali ministra i da ovdje čujemo javno pred svima je li on to pismo poslao ili nije. Znamo da je telefonski utjecao, a da li je pismo poslao ili ne, volio bih čuti od vas decidirano. Ja iskreno mislim da on nekoga mora sada slagati ili vas ili javnost, odnosno te tzv. branitelje. Ja osobno mislim da će slagati vas jer vas manje respektira. Predsjednik Vlade odgovor, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Sabora.

Prema tome, ne znam što je ovo danas treće p9itanje koje aludira na cenzuru, utjecaj na slobodu medija. To je je valjda stvarno nekakav „ogulinski sindrom“ sada ne znam kako bih ga nazvao drukčije. Ali čini mi se da ili ne pratimo iste medije, ne čitamo iste novine, ne slušamo iste komentare.

Naprotiv, obrnuto. Tako da mi se čini da možda malo ovdje ste otišli u ofsajd. Ne znam zbog čega, je li to plod nekakvog dojma. Nekada možda imam dojam da nas se više kritizira nego što bi mi to htjeli, ali živimo s time, pa makar to bilo i satirično i ne bunimo se. Što se tiče Hrvatske radiotelevizije nama je u interesu da to bude jedan javni servis sa visokim standardom profesionalizma, sa onom ulogom koju javni servis ima u odnosu na one druge televizije koje imaju nacionalnu koncesiju jer taj program bude gledan i da zadovolji sve one široke programske smjernice koje treba imati. I to je za mene ono što je bitno. Sve ovo drugo što ste vi ovako usput kazali i što smo obećali, što ste vi doživjeli da nismo ja mislim da ukupna slika, ponavljam to još jednom to sam rekao neki dan i svojim kolegama u Vladi i kolegama u parlamentarnoj većini je bolja nego što je netko tko je na strani oporbe ili kritike u ovom trenutku želi portretirati, nacrtati. Ali to je sve u redu. Ja da kažem da je malo bolje, vi da kažete da nikad nije bilo gore vjerojatno. Ja mislim da je istina negdje u sredini, da su trendovi dobri, da smo svjesni problema svih koje imamo i pitanja iseljavanja i pitanja demografske revitalizacije i gospodarskih problema i proizvodnje i svega onoga što moramo učiniti za jačanje, odnosno smanjivanje nejednakosti u društvu, za potporu onima koji su najugroženiji bilo da su to ljudi koji rade sa minimalnom plaćom, bilo da su to ljudi koji rade sa plaćom ispod prosjeka, bilo da su to umirovljenici, bilo da su to mladi koji traže šansu. Ne kažem da smo sve probleme riješili, puno se toga kumuliralo ovih godina. Evo u 2017. gotovo da su rijetki kosturi iz ormara koji su ostali u ormaru, a da nisu došli na dnevni red, ali tu smo. To je tako. Dogodilo se. Ne upućujemo odgovornost niti krivicu na one koji su tu pridonijeli takvim situacijama ranije, nego ih želimo rješavati i to po mogućnosti uz što veću potporu i što širi konsenzus. Tako da sa aspekta rada ministra hrvatskih branitelja ja mislim da je zakon koji smo donijeli, vidim da se vi na njega referirate u javnosti je jedan zakon koji je dugoročno riješio brojna pitanja, pa i korigira određene nepravde. Vodite računa nije to samo zakon ministra Medveda. On je vodio proces, ali u njemu su sudjelovali svi resori. I taj duh partnerstva koji je uspostavio sa braniteljskim udrugama mislim da je bio koristan, mislim da je bio dobar.

Žao mi je gospodine predsjedniče, ali to je vaše pravo da me podcijenite i da isto me svrstate u rubriku onima kojima ste odgovarali ne samo ovdje, nego i inače kojima odgovarate i koji imaju IQ manji od broja cipela. Žao mi je da ste i mene tu svrstali, ali to je vaše pravo i hvala vam na tome. Dakle, niste mi odgovorili na ono što sam vas pitao. Radi se ako po mojoj skromnoj prosudbi jednom uobičajenom relativno lošem hrvatskom filmu koji je zbog pritiska, da li zbog ministra Medveda, da li ne znam zbog čega vi to nećete nama reći prikazan u porno terminu negdje oko pola 12 i ja sam ga gledao. S mukom sam ga odgledao do kraja. Film je klasično bezveze. Međutim, vi nećete ministra Medveda niti ukoriti, niti smijeniti, a kamoli ali ja ću vam reći zašto. Iz dva razloga. Prvi je zato što uopće to ne smijete ni pomisliti, a drugi je razlog što ga nemojte ga molim vas ni mijenjati, jer boljega iz šatorske ekipe sigurno nema, vjerujte mi a to i sami znate. Hodočastili ste i sami u taj šator. Dakle, bilo je tamo, sjećate se za vrijem Karamarka prije ministra Medveda je njih 10 kandidiralo. Međutim, svi su zapeli na tome, nisu mogli donijeti potvrdu o nekažnjavanju. I ministar Medved je tu stvarno najbolji. Međutim, vama što ću poručiti malo evo kad vi meni malo spustite, mogu i ja vama nešto reći. Uživam u tome zašto ga ne mijenjate i zašto to nećete komentirati. Uživam u tome da vas netko u EU upita, možda Agela Merkel, možda Juncker. Jedna od vaših reformi koju bi također mogli prodati EU je da nam ne trebaju programska vijeća, da nam ne trebaju urednici na televiziji kad ministri, vaši ministri mogu to uredno rješavati i sve sređivati. Prodajem stan hitno i povoljno! Idemo na 37 pitanje. Zastupnik Vladimir Bilek postavlja pitanje ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu, izvolite. Evo zahvaljujem lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, potpredsjednici, ministri, članovi Vlade, dragi kolege i kolegice. Pa ja ću po meni adresirati pitanje o braniteljima na puno kvalitetnije mjesto, a to je u Ministarstvu branitelja uvaženom ministru Tomi Medvedu. Ali isto tako ću i o braniteljima i u ovom pitanju, ali kao inače malo ipak više s poštovanjem i s pijetetom nego što je bilo u ovom proteklom pitanju prije mene. Prije svega evo htio bih i zahvaliti na pomoći i ministra i ministarstva, ali i ostalih institucija koji su pomogli da smo u lanjskoj godini u Daruvaru uspjeli, znači otvoriti muzej Domovinskog rata na otvorenom koji je bio dugi niz godina jedan od ciljeva i branitelja grada Daruvara. A moje pitanje neće biti u tom smislu muzeja ili ako moramo znati, morao educirati našu mladež ne smije se zaboraviti. Nikada se ne smije zaboraviti istina o Domovinskom ratu. Ali prije svega na žalost Domovinski rat najviše na braniteljskoj populaciji ima i određene posljedice, posljedice za koje treba vrijeme da se riješe, za koje trebaju određeni načini a tu jedan od tih načina su i veterinarski centri o kojima već niz godina raspravljamo, koje pokušavamo osnivati. Neki od njih su osnovani i vidjeli smo koliko je to kvalitetno rješenje. Moje pitanje direktno ministru će biti jedan znači veteranski centar, veteranski centar u Daruvaru. To je pitanje koje su postavili građani grada Daruvara, naših okolnih općina i gradova. Pitanje koje su postavili hrvatski branitelji u okolici jer se tiče prije svega njih. Znamo da smo puno toga napravili, da smo osigurali prostor, da je prošao znači projekat. Imali smo nekoliko sastanaka u protekloj godini.

Hvala lijepa. Poštovani gospodine zastupniče, poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Hvala vam lijepa na ovom iznimno važnom pitanju i podsjećanju na jedan od naših strateških prioritetnih područja koje smo između ostalog regulirali nakon dugog niza godina i u našem zakonu koji je usvojen u Hrvatskom saboru u prošloj godini. U okviru naše redovite djelatnosti svakako uspostava veteranskih centara kao centri razvoja pružat će se stručna pomoć i usluge, a prvenstveno vezane za psihosocijalno osnaživanje i tjelesnu rehabilitaciju hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Kako smo u prošloj godini otkrili, odnosno otvorili prvi Veteranski centar u Lipiku i nakon implementacije i primjene i naučenih lekcija koje imamo stavljanjem u funkciju tog objekta. Započinjemo sa implementacijom procesa u okviru programa dalje. Unutar Europskog fonda za regionalni razvoj osigurana su sredstva za provedbu projekta uspostave veteranskih centara u RH a koje uključuje adaptaciju, izgradnju i opremanje nekretnina koje je ministarstvo dobilo na korištenje za uspostavu veteranskih centara. Lokacija u Daruvaru je odabrana na temelju izrađene studije, a to je jedini od trenutno predviđenih centara koji se izgrađuje iz temelja za razliku od ostalih centara oni su u Petrinji, Šibeniku, Sinju i Osijeku kod kojih je riječ o adaptaciji postojećih građevina. U listopadu 2017. godine Ministarstvo državne imovine dalo je navedeno zemljište na upravljanje Ministarstvu hrvatskih branitelja u svrhu uspostave veteranskog centra u Daruvaru čime je završeno osiguravanje imovinsko-pravnih odnosa. Nakon objave javnog poziva i odabira najboljeg idejnog arhitektonskog, urbanističkog rješenja ministarstvo je u 2017. godini osiguralo sve preduvjete za izradu projektne dokumentacije. Naime, usluge izrade projektne tehničke dokumentacije ugovara se temeljem pregovaračkog postupka javne nabave, te je tijekom 2017. godine proveden postupak javne nabave. Poziv na pregovaranje objavljen je 21. rujna 2017. godine, a odluka o odabiru donesena je 18. prosinca 2017. godine, te je objavljena u elektroničkom oglasniku javne nabave RH 27. prosinca 2017. godine. U otvorenom žalbenom postupku nije pristigla niti jedna žalba. Dakle u skladu sa navedenim ispunjeni su uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi usluge za izradu idejnog i glavnog izvedbenog projekta izgradnje građevine za uspostavljanje veteranskog centra u Daruvaru. S time ćemo u potpunosti pokrenuti proces i realizirati naše planirane aktivnosti. Dozvolite mi da u ime i građana grada Daruvara i branitelja sa našeg područja da zahvalim vama, ministarstvu, svima onima sa kojima smo komunicirali, ali i svima onima koji su već radili na ovom projektu i mom kolegi saborskom zastupniku koji trenutno nije ovdje i svima onima koji su vodili ministarstvo. Drago mi je da ste prepoznali da Daruvar ima te potencijale, da grad Daruvar da je dao sve moguće da u ovaj projekt se ide ovim tempom. Jer nije to namijenjeno isključivo samo vojnim veteranima Domovinskog rata, nego ciljane skupine su i hrvatski vojnici stradali u mirovnim misijama kojih na žalost također imamo, stradali pirotehničari i ostali stradalnici Domovinskog rata. Centar u Daruvaru trebao bi primiti oko 150 korisnika, a ono što je za Daruvar isto tako itekako važno da će u budućem centru posao pronaći prema za sada neslužbenim podacima koje imamo oko tridesetak stručnih osoba što nama za zapadnu Slavoniju itekako puno znači, gdje je svako radno mjesto dobro došlo. Nadam se da ćemo uskoro moći i krenuti sa građevinskim radovima, prije svega da će to biti ove godine. A dozvolite mi još samo jednu malu opasku vezanu za zapadnu Slavoniju koja je stvarno stradala jako u onim ratnim vremenima, a još uvijek nisu priznate sve vojno-redarstvene akcije u Domovinskom ratu. Ovdje prije svega mislim i zahvaljujem na i nadam se da ćete se i dalje truditi i vi i ostale naše institucije i Ministarstvo obrane i svi koji su uključeni u to za priznanje vojno-redarstvene operacije Otkos 10 koja je bila jedna od prvih oslobodilačkih akcija na području zapadne Slavonije. I vjerujem da ćemo uskoro na taj način i našim braniteljima pružiti još jedan veći pijetet. I idemo na zadnje pitanje, poštovani zastupnik Marko Vešligaj postavlja pitanje ministru zaštite okoliša i energetike Tomislavu Ćoriću. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, uvaženi premijeru, članovi Vlade, poštovani ministre Ćoriću. Gradovi i općine od 1. veljače dužni su sukladno Uredbi Vlade o gospodarenju komunalnim otpadom donijeti odluke o načinu prikupljanja, odnosno pružanja javne usluge prikupljanja miješanoga biorazgradivoga otpada. Jedinice lokalne samouprave koje to ne učine suočene su sa kaznama od 100 do 800 000 kuna, a kazne su predviđene i za one građane koji neće odvojeno prikupljati otpad. Naravno, nitko nema ništa protiv odvojenoga prikupljanja otpada. Mnoge lokalne jedinice daleko su već otišle po tom pitanju. Svi želimo bolji, čišći okoliš, svi želimo ljepšu i zeleniju Hrvatsku. Ali ministre u ovoj uredbi u kojoj ste jedinicama lokalne samouprave nametnuli zapravo usvajanje ove odluke ima izuzetno puno nelogičnosti, izuzetno puno nedorečenosti koje direktno vode do toga da cijena odvoza otpada raste za 100% za naše građane. Razmišljate li barem o izmjenama ove uredbe kako barem ne bi došlo do tako drastičnoga povećavanja cijene otpada što zapravo predstavlja jedan direktni udar na životni standard naših građana. Da li je moguće kroz uredbu barem predvidjeti i stimulaciju za one građane koji će prikupljati manje miješanoga otpada, a neke lokalne jedinice daleko su otišle na tom pitanju i smatram da nije dobro da su sve strpane u isti koš.

Hvala i vama zastupniče Vešligaj na ovom vašem pitanju.

Da li, vaše pitanje je bilo u jednom trenutku usmjereno u to da li namjeravamo u ovom trenutku promijeniti ovu uredbu, ne namjeravamo. Zašto? Zato što u RH sustav gospodarenja otpadom, sustav učinkovitog i fer gospodarenja otpadom zahtjeva odgovornost svih nas pa i jedinica lokalne samouprave. Plan gospodarenja otpadom RH donesen je, posljednji plan donesen je u siječnju 2017. godine. Jedinice lokalne samouprave imale su dovoljno vremena da pristupe izradama svojih planova gospodarenja otpadom i svoje aktivnosti usmjere u učinkovitije gospodarenje otpadom. Ono što možemo i hoćemo učiniti u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike jeste dati svu moguću potporu prije svega jedinicama lokalne samouprave i njihovim komunalnim poduzećima da u narednom razdoblju izgrade infrastrukturu za učinkovito gospodarenje otpadom. Što to konkretno znači? U ovom trenutku, odnosno prije 2 dana otvoren je i natječaj, odnosno otvoren je poziv za jedinice lokalne samouprave, prije svega za provedbu edukativnih i informativnih aktivnosti građana. Dakle moramo raditi i na svim frontovima, barem bi mi to tako u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike rekli. Isto tako u narednim tjednima očekujte da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike otvori poziv za iskazivanje interesa za nabavku spremnika koji će omogućiti odvajanje otpada na razini kućnog praga. I to je ono, i to je smjer u kojem svi zajedno moramo ići. U narednih nekoliko mjeseci, isto tako otvoriti ćemo pozive za izgradnju sortirnica, na nabavku vozila, u prva dva kvartala, odnosno u prvom polugodištu ove godine, dakle za izgradnju infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom. Ono što se ne bi trebalo dogoditi a što ste u svom pitanju naveli kao uvod, konkretan dio pitanja, jeste povećanje računa za 100% To ne bi trebalo biti tako. Zbog čega? Zbog toga što odvajanje komunalnog otpada kućanstava na samom pragu umanjuje razinu otpada koji ide u tzv. zelenu kantu i u tom kontekstu neće doći odnosno ne bi trebalo doći do povećanja računa. Ono što se, odnosno smjer u kojem se isto tako neće ići je smjer kažnjavanja istog trenutka kada ova uredba stupi na snagu jer to nikome nije bilo u interesu. Nama je u interesu da svi zajedno postupimo odgovorno i krenemo u odgovornom smjeru ka gospodarenju otpadom u RH. Nažalost, u proteklim godinama tome se nije bilo pristupalo na taj način. Kolega Vešligaj, izvolite. Pa evo zahvaljujem ministre, međutim, niste mi nažalost odgovorili na ovo pitanje koje sam vam postavio. Ne stoji vam činjenica da kroz uredbu ne dolazi do povećavanja cijene odvoza otpada jer je fiksni dio cijene na toliko velikoj razini da će pružatelji usluga, bile to komunalne tvrtke, bili koncesionari, kroz ovu uredbu su zapravo dovedeni pred zid da tu cijenu povećaju. To je zbog brojnih administrativnih mjera koje su navedene u uredbi a za koje ja sada nemam vremena ovdje da ih sve navodim. I kroz te izmjene mogli ste zacijelo utjecati na smanjenje, na to da zapravo pružatelj usluga smanji cijenu. Dakle, prije nego što, naravno da se sustav odlaganja otpadom gradi godinama i puno je stvari napravljeno u proteklim godinama koje su nažalost sada stale, spomenuti ću od Centra za gospodarenjem otpadom, imamo samo 2, dakle od ukupno 13, koliko ih je trebalo biti. Dakle ovdje ne vidim nikakav pomak. Ja vidim brojne natječaje koje ste najavili koji su najvećim dijelom nažalost predviđeni za nabavku opreme, što je dobro i što pozdravljam. Međutim ta oprema je, najčešće nije hrvatska, dakle prvo pogodujemo uvoznicima, prvo pogodujemo trgovcima umjesto da smo te novce još prije uložili u edukaciju građana umjesto da nismo strpali sve lokalne jedinice u isti koš. Evo tu je kolega, gradonačelnik Čakovca koji je daleko odmakao sa prikupljanjem otpada i koji će sada doći u situaciju da mora dizati račune svojim građanima a kroz godine je ulagao u taj sustav, nažalost kroz ovu uredbu dovodite ga zapravo pred zid i on će to morati sada napraviti.

Zahvaljujem svima vama kao i predsjedniku Vlade i članovima Vlade.